Kolegice i kolege zastupnici, imamo ovdje u ime predlagatelja gospodina ministra, možemo nastaviti s radom. Imamo nekoliko zaostalih replika, pa redom prvo uvaženi zastupnik Davor Penić. Izvolite. Zahvaljujem, potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Moja replika se odnosi na izlaganje pomoćnika ministra Ivića. Ne, ne, na zamjenika ministra, on je zadnji govorio. Izgleda da nije bio dobar ručak. Prvo da pohvalim kolegu Orepića da odlično upravlja krizom, nastavio je dobar put koji je utabao naš Ranko Ostojić. A što se tiče ovog prijedloga zakona meni koji nisam baš neki poznavatelj ovih promjena na ovakav način zakona vidim da je to neka nova politika gdje pokušava da se promijeni zakon koji je zapravo ustavna kategorija za koju treba dvotrećinska većina da se ovdje jednom kozmetskom promjenom bez neke velike analize, kolika postoji ugroza u društvu da se pokušavam promijeniti ustavna kategorija. Da ide redovnom procedurom onda bi ovaj članak 62.a trebao imati dvotrećinsku većinu.

Poštovani gospodine zastupniče. U zadnjem obraćanju ja uopće o tome nisam govorio i ne znam na što vi replicirate. Ja sam kada sam govorio, govorio sam o ovlastima na temelju Zakona o obrani jer kolega Pupovac je rekao da kroz ovaj zakon oduzimamo ovlasti Hrvatskom saboru. Ja sam to demantirao i rekao da Zakon o obrani je jasno utvrdio nadležnosti državnih tijela, između ostalih i Sabora i Vlade, predsjednika Republike, odnosno predsjednice Republike.

Znači vi ste rekli članke.

Molim vas da se suzdržimo jer neću dozvoliti nikome više povredu Poslovnika da unaprijed ne dižete više te bijele.

E sada, da bi to bilo opravdano u toj situaciji a nisam primijetio niti iz obraćanja ministra Orepića niti iz izjava koje je davao u tijeku ove migrantske krize da je MUP nesposoban sam odrađivati taj dio posla. Znači, da bi se mogao primijeniti članak 101. koji, gdje se u članku Ustava, članka 7. pozivate na izmjene zakona opravdanost tada tijelo državne vlasti, u ovom slučaju MUP, da bi vojska također došla na granice, MUP mora dokazati da nije sposoban obavljati taj dio a ne da se izmjenom zakona vi predviđate da bi možda došlo do takve situacije da bi se to desilo. Dalje članak 101. znači ustavno opravdanje za angažman Oružanih snaga za asistenciju u politici, tada automatski i predsjednica RH dobiva dodatne ovlasti da saziva sjednice Vlade i da donosi uredbe zakonskom snagom uz supotpis predsjednika Vlade. Naime, nitko nema ništa protiv toga a i Ustavom znači vojska može u datim okolnostima, uvjetima biti na granici, izraditi određene stvari humanitarnog karaktera. Međutim, to je ono što u čitavo vrijeme u raspravi ističemo pitanje ustavnosti i na članke Ustava na koje se pozivate u ovim izmjenama zakona. Zamjenik ministra ima riječ. Poštovani gospodine zastupniče, nitko nije rekao da hrvatska policija nije u stanju nadzirati situaciju ali se bojimo mogućnosti i situacije da policijske snage neće biti dostatne za upravljanje cijelom situacijom. Kada govorite o članku 101, članak 101. se odnosi za vrijeme trajanja ratnog stanja. I u slučaju neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvene opstojnosti države. Dakle to je bitno drugačija situacija od ove koju predlažemo dopunom zakona. Zahvaljujem. Mislim da u dvorani nema zastupnika Glavaša koji se prijavio. Ako ga nema, onda je posljednja replika uvažena zastupnica Gordana Sobol. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Gospodine zamjeniče ministra, dakle u svom obraćanju govorili ste o dijelovima Zakona o obrani, onaj jedan dio koji se odnosi i koji govori o uporabi Oružanih snaga i onaj drugi dio. Dakle, uporaba Oružanih snaga od članaka 47. do članak 57. a korištenje i pomoć Oružanih snaga su članci 58. do članaka 64. Dakle, ja mislim da vi naprosto moram si pokušat dokučiti zašto uopće idemo u izmjene Zakona o obrani. Vi pretpostavljate da bi izbjeglice, izbjeglički val koji bi eventualno mogao ponovno zadesiti ove prostore da je to dakle nešto što bi neposredno ugrozilo suverenitet, teritorijalni integritet ili ne znam što već, nacionalnu sigurnost Hrvatske. Dakle, radi se o članku 48. koji kaže: "U slučaju stanja neposredne ugroženosti predsjednik Republike može uz supotpis predsjednika Vlade naredit uporabu Oružanih snaga iako nije proglašeno ratno stanje." Obzirom da očito vi ne možete tu izbjegličku krizu staviti pod ovaj članak neposredne ugroženosti Republike Hrvatske, jer to očito izbjeglička kriza neće biti, tada idete na dopunu zakona i pozivate se na članke Ustava. Ali vam moram reći da članak 17. Ustava je vrlo jasan. Ako se ide u donošenje bilo kakvih odluka koje su vezane uz slanje vojske na granice, a da nisu ratno stanje, a da nije neposredna ugroženost teritorija, onda odluku o tome mora donijeti dvije trećine saborskih zastupnika, a ne kao kada je u pitanju Zakon o obrani, odnosno Zakon o nadzoru državnih granica gdje je dovoljna većina. Dakle, s jedne strane nećemo mijenjati Ustav naravno zbog toga, ali s druge strane poštovana gospodo to onda znači da dvije trećine saborskih zastupnika mora dići ruke za te promjene. Zamjenik ministra ima riječ. Poštovana gospođo zastupnice, točno je ovo što ste rekli članak 48. ali ovdje se ne radi o neposrednoj ugroženosti Republike. Ovdje se radi o tome da se želi staviti pod nadzor državna granica u smislu da nema ilegalnih ulazaka u granicu. Time smo iscrpili replike. Dozvolite da vam kažem da imamo jako puno izlaganja u ime klubova, pojedinačnih izlaganja gotovo velika većina klubova i zastupnika, vas koji ste ovdje, pa onda molim da ne bude toliko replika koliko ih je bilo u jutarnjem dijelu sjednice. Jer kao što je jučer rekao predsjednik, onda ćemo ovdje dočekati doručak. Pa da krenemo onda sa sljedećim izlaganjem.

Uvaženi potpredsjedniče Sabora, gospodine ministre, zamjeniče ministra, uvažene zastupnice, zastupnici. Prvo što bih želio reći ovdje je nekako mi se čini i nije mi drago što se tiče sigurnosti ove naše Hrvatske, naše Domovine da se mi dijelimo mi ili vi.

I moramo se svi skupa odgovorno boriti da naša Hrvatska koju smo teškom žrtvom ogromnog broja ljudi u Hrvatskoj dobili da je čuvamo, da čuvamo tu sigurnost, da čuvamo naše obitelji. I zato mene istinski vrijeđa kad tu čujem Hrvatska vojska ili da se trebamo bojati Hrvatske vojske ili da ne neki način da će Hrvatska vojska ne daj Bože sutra napraviti neki državni udar.

Pa oni ništa neće nikad napraviti i ni učiniti protiv svog naroda i protiv svoje države. Oni će nas samo čuvati kao što su nas čuvali. Sada kad pogledam našu policiju na koju isto možemo biti ponosni. Pa mi smo vidjeli i u našem Domovinskom ratu kako smo radili. Pa radili smo zajedno naš policajac, naš vojnik i drugi elementi sigurnosnog sustava pa radili su zajedno. Pa i sada kroz ovu izbjegličku krizu kako su radili? Radili su zajedno. I šta je ovo sada? Ovo je za mene moderna mjera odvraćanja što rade i druge države. Pa vi ste vidjeli NATO ima deterens … [[Govornik se ne razumije.]] znači moderne mjere odvraćanja. Pa ja gledam NATO se koristi vidjeli ste sada u toj situaciji znači vojska je upućena u Sredozemlje. I NATO sada pomaže Turskoj, Grčkoj sa svojim snagama. Pa znate da i hrvatski brod je bio također u Sredozemlju. Ja ne vidim nikakvog razloga da mi ne možemo sutra, jasno da naša policija ima odgovornost za našu granicu, ali ako moj ministar kaže da mu treba nešto dodatno pa zašto da to nije spremno? Pa zašto da ta zakonska procedura nije spremna? Pa zašto da taj propisnik koji će regulirati potpuno sve da nitko ne napravi nešto protiv standarda demokratskog društva, protiv ljudskih prava pa da ti dečki imaju vremena to sve uvježbati i to sve pripremiti na jedan profesionalan moderan način. I s te pozicije pametna država, moderna država se u toj varijanti priprema. I s tog dijela klub HDZ-a nedvosmisleno daje podršku ovom prijedlogu zakona o dopuni Zakona o obrani i dopuni Zakona o nadzoru državne granice kojom se omogućava slanje vojske na granicu.

Predlagatelj jasno ističe da će ovim izmjenama zakona omogućiti Oružanim snagama da asistiraju policiji u nadzoru državne granice u slučaju potrebe, a isti predviđaju kao posljedicu migrantske krize s kojima se suočavaju zemlje EU. Izazove s kojima se suočava zbog nekontroliranog priljeva izbjeglica i migranata neki karakteriziraju kao prvorazredno humanitarno pitanje dok je za drugog to prvorazredno sigurnosno pitanje. Znači, mi moramo kao što smo i dosada vodili mi moramo i dalje voditi računa i o jednom i o drugom i pripremati se kako to odraditi. Činjenica je da se Europa suočava s ozbiljnom krizom i koja uzrokuje napetosti između zemalja članica. Više je no razvidno da se EU u rješavanju ove krize odredila za puno poštivanje schengenskih pravila kao osnove za početak rješavanja problema. Na taj se način nastoji zaustaviti i smanjiti ilegalna migracija te u isto vrijeme sačuvati integritet schengenskog prostora.

Uspostava potpunog i odlučnog nadzora hrvatskih državnih granica podrazumijeva pojačanu kontrolu granica dodatnim snagama za što treba otvoriti mogućnost pružanja potpore policiji u zaštiti državne granice te otklanjanju moguće ugroze suvereniteta Republike Hrvatske.

I kad ja vidim i danas na osnovu ove rasprave koliko mi energije potrošimo, ne ulazeći, treba nam ta različitost, trebaju nam ti različiti pogledi jer iz njih može izaći po meni uvijek nešto dobro, kad ja gledam koliko ćemo potrošiti za nešto malo, a mi moramo ljudi za novo vrijeme, za nove ugroze koje su danas prisutne tu mi moramo redefinirati cijeli sustav sigurnosti da se može nositi sa tim novim ugrozama i prijetnjama koje su prisutne ovdje u Hrvatskoj. Vidjeli smo neke države su se pripremale samo za rat ili obranu od agresije. Međutim, što mi danas imamo? Pa mi danas imamo te nekonvencionalne ugroze, terorizam, kibernetička kriza, izbjeglička kriza, gospodarska kriza, elementarne nepogode. Pa vidjeli smo poplave, požar. Pa vidjeli ste ti krizni događaji da su testirali sposobnost naše države da u tom datom trenutku pruže sigurnost ljudima kojima je bila potrebna. Pa mi i dan danas se nosimo sa posljedicama i Gunje, nosimo se sa posljedicama Kornata i svjesni smo, pričamo o tome mjesec dana iza toga koji su lessson learn, koje su naučene lekcije. Da li smo nešto promijenili? Upravo zbog toga kažem da mi moramo redefinirati ako želimo da se nosimo sa svim tim sustav odgovora na te sve ugroze i na te sve rizike. Jasno, vodeći računa prvo i osnovno sigurnost naše Hrvatske, sigurnost naših ljudi, ali vodeći računa da taj sustav sigurnosti je moderan, da je sveobuhvatan, da je racionalan, da je učinkovit i da poštujemo sve standarde koje moramo poštivati da bi taj sustav mogao dati rezultat. Jer uvjeti što se tiče same sigurnosti vjerujte mi da su sve složeniji i traže jednu pravu strategiju kako se sa svim tim nositi.

U tom smislu naši sustavi moraju biti i proaktivniji i imati sposobnosti predviđanja, imati sposobnosti prevencije i ja vjerujem na tom tragu da su i ova predložena zakonska rješenja, a to znači zajednički rad združenim snagama, združenim snagama naše policije, združenim snagama naše vojske, pobjedničke Hrvatske vojske, združenim snagama našeg sigurnosno-obavještajnog sustava, združenim snagama naše civilne zaštite, združenim snagama naše lokalne uprave, Gorske službe spašavanja, vatrogastva odgovoriti na te ugroze i rizike. Međutim ni to nije dovoljno jel je nova paradigma sigurnosti. Trebaju nam novi koncepti sigurnosti. Moramo uključiti i naše građane u taj novi sustav. Oni nam mogu puno pomoći, moramo biti otvoreni sa njima, moramo dijeliti informacije, moramo uključiti i privatni sektor jer je u privatnom sektoru jako puno sigurnosti. E to je novi moderan sustav, sustav domovinske sigurnosti. Imali smo Domovinski rat, svi skupa na koji možemo biti ponosni, to je temelj moderne Hrvatske države. Idemo za novo vrijem, nove ugroze, nove rizike napraviti jedan moderan, sveobuhvatan, integriran, demokratski nadziran sustav kojima ćemo štititi sigurnost naših ljudi, naše obitelji, naše Hrvatske. Toliko od mene, evo i kraći sam bio, imamo puno. Da, vi ste skratili ali čini mi se da su zastupnici moj poziv da nema replika iskoristili u suprotnom. Dobro, idemo onda redom. Prvi se javio uvaženi zastupnik Joško Klisović. Hvala lijepo. Poštovani zastupniče Krstičević, kazali ste da se danas dijelimo na vi i mi. I kazali ste da nacionalna sigurnost treba biti nadstranačka. Ne dijelimo se mi na vi i mi i ja mislim kada je nacionalna sigurnost u pitanju da smo mi svi jedna jedinstvena Hrvatska i da smo svi spremni podmetnuti svoja leđa da osiguramo nacionalni interes i sigurnost i suverenitet ove zemlje. Tu nema podjele između nas i vas. Kažete također da ministar kaže da treba nešto, trebam mu to i dati kako bi mogao osigurati sigurnost ove zemlje. Da, naravno ali i ministar kao i ja i svi građani ove Hrvatske mora poštivati Ustav i zakone ove zemlje. Dakle, mi samo pozivamo na poštivanje Ustava. Sinergija i združeni rad svih državnih tijela u odgovoru na sigurnosnoj ugrozi. Da, naravno i mi ćemo to poticati ali opet u skladu sa Ustavom. Ako treba promijeniti ustavna rješenja i vojsci dati neke dodatne nadležnosti i ovlasti onda moramo to mijenjati u ustavnom postupku. Ali jesmo da se osigura sigurnost i nacionalni interesi ove zemlje. Naše je mišljenje kao što smo kazali za ono što nam je usmeno prezentirano od strane predstavnika Vlade da nisu potrebne promjene zakona jer je vojska i do sada uz granicu pružala logističku pomoć policiji. Ako se želi nešto drugo, novo ili … [[Govornik se ne razumije.]] Ako se želi nešto drugo i novo onda nam to otvoreno kažite. Što se tiče toga da vas vrijeđa da se govori o državnom udaru ja moram reći da ja stvarno sam duboko uvjeren da Hrvatska vojska neće učiniti državni udar, niti da bi ova Vlada takvo nešto od vojske tražila. Neće. To je potpuno jasno. No cijela povijest, politička povijest ljudskog roda je prepuna primjera kako se zloupotrebljavala vojska kao najjača fizička sila.

Uvaženi kolega Klisović ovo "mi" ili "vi" ja još želim u ovom časnom Saboru da toga nema i ne smije biti. Znači još jednom i "meni" i "tebi" Znači da budemo zajedno i da je sigurnost iznad, moralo bi biti iznad svih nas. I naša je zadaća ovdje nas svih skupa koji sjedimo u ovoj dvorani, saborskih zastupnika da omogućimo da "tvoj", "moj" ministar unutarnjih poslova, ministar obrane da mogu kvalitetno raditi svoj posao. I naša Hrvatska da bude sigurna. Ja sam uvjeren i ovi zakonski prijedlozi, znači apsolutno poštivanje zakona, propisa, Ustava i svega onoga što treba. Ali ja želim da njima dam alate, jasno da to mora biti nadzirano uvijek vodeći računa o najvišim standardima da oni svoj posao i da oni imaju širinu odgovora i u danom trenutku. Vidite da danas, to je tako nepredvidivo. Stvarno moraš biti spreman i moraš imati širinu. To je ko šah, ko kako smo u ratu potez A, ti potez B. On potez C, D. Znači, oni moraju, Hrvatska ima sustav koji je krvavo izgradila zaslugom svih nas i mi ga moramo prilagođavati, mi ga moramo mijenjati da on uvijek bude profesionalan i moderan. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Miroslav Tuđman. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Krstičević, s pravom ste upozorili da smo u suvremenom svijetu izloženi novim prijetnjama sigurnosti, novim ugrozama ali isto tako da mi nemamo niti politike, niti strategije Nacionalne sigurnosti, a da postojeći sustav da kažem blago naprosto nije u mogućnosti, nije tako dizajniran da može odgovoriti tim novim izazovima.

Mi naprosto nemamo odgovora na to niti smo tako organizirani. Međutim, ovdje iznenađuje jedna činjenica da se sa ovakvim tezama čak i u hipotetskom i manje hipotetskom smislu govori o militarizaciji, o uporabi vojske, o ugrožavanju političkog sustava, a da se uopće ne uzima paralela sa Francuskom koja je izvela vojsku u Parizu kada je bio teroristički napad, o tome da Amerikanci i nacionalnu gardu koriste kad god imaju te ugroze pa nitko tamo ne govori o militarizaciji društva, ugrožavanju demokracije, nego govore o nacionalnoj sigurnosti. Prema tome, takva jedna pozicija i takvo naprosto ponašanje znači da smo jako daleko od toga, o svijesti o potrebi nacionalne sigurnosti, o suvremenim ugrozama i o suvremenim modelima rješavanja tih ugroza. I između ostalog zato i gospodarski jesmo tu gdje jesmo upravo zato što te elementarne stvari

Jel' možete vjerovati svi skupa zajedno da naša Hrvatska ima strategiju iz 2002. godine. Ne ulazeći sada u kontinuitetu jedni drugi na vlasti i HDZ i SDP. Jel' to problem napraviti? Ušli smo u međuvremenu i u NATO, ušli smo u međuvremenu i u EU. To je temeljni strateški dokumenat. Znači, prije ovog koncepta, novog koncepta modernog koncepta odgovora. Znači, ta strategija mora reći ovo su naši nacionalni interesi, ovo su strategijski ciljevi koje moramo odraditi, ovo su ugroze i rizici s kojima današnje moderno hrvatsko društvo je suočeno, pa ih onda rangirati i stalno ih rangirati jer su ugroze i rizici promjenjivi. I iza toga pod broj tri ove nam sposobnosti trebaju u unutarnjim poslovima, u obrani, u sigurnosno-obavještajnom sustavu, u zaštiti i spašavanju. Onda idu moji ministri, rade svoja strateška dokumenta koji će nam reći za te sposobnosti koje trebaju koji ljudski, materijalni i financijski resursi im trebaju da ih napravimo. E to je jedan sustav, to je jedna strategija koju mi zagovaramo. Poštovani kolega Krstičeviću, najprije vama i kao vojniku i kao generalu svaka čast i hvala. Međutim, ovdje nije rasprava o vojsci ni o policiji i ne trebamo se zaista dijeliti, imamo jednodušno mišljenje i o vojsci i o policiji o našem ponosu. Međutim, ovdje je stvar, pitanje je ovdje politike i pitanje ustavnosti.

Pa tako odredba članka 7. ja ću je ponovno pročitati: "Oružane snage mogu ako to zahtijeva narav pogibelji koristiti kao pomoć policiji i drugim državnim tijelima i to strogo pod uvjetima iz članak 17. i 101." Dakle, Ustav je predvidio sve mogućnosti kad može vojska takvu pomoć pružati. I vi o tome govorite, onda mi također imamo izlaz opet na temelju Ustava koji kaže ako takve situacije u kojima ste nepredvidivo koje ste vi govorili, a koji dolaze do ugroze onda se to radi po članku 17. i o tome odlučuje Hrvatski sabor ad hoc dvotrećinskom većinom. Dakle, nema mogućnosti na ovakav način da se dade zakonska mogućnost za takve operacije ad hoc bez da bi o tome odlučivao Sabor. Takve mogućnosti izravno proizlaze iz Ustava na temelju članka 17. i o tome odlučuje Hrvatski sabor. I još nešto kolega, ovdje o tome vi niste govorili i to je dobro. Međutim, ja mislim da ćete se sa mnom kao što sam se ja u svemu složila osim u ovom dijelu s vama složiti sa mnom da nije isto uspoređivati ove ljude u teškoj nevolji gdje djecu u kaljužama peru sa terorističkim činima koji su se dogodili u Francuskoj. I ja mislim da je zaista to neprimjereno.

Prema tome, nema potrebe radi ovih 15 sekundi. Imate još pojedinačnu raspravu 10 minuta, znači stignete reći sve ovo što ste htjeli.

Mi raspravljamo o zakonskim prijedlozima. U tim zakonskim prijedlozima jasno ono, zato hvala dragom Bogu demokratska smo država, vi imate jedan pogled, ja imam drugi pogled. Ja iz pozicije čovjeka koji je bio u sigurnosti u tom sustavu i znam otprilike, vi ste na drugi način u tome, ja želim dati mom ministru, drugom ministru sve alate da oni mogu osigurati sigurnost naše Hrvatske. I to je moja sada zadaća kao saborskog zastupnika jer znam da moraju imati te alate. I ovi alati, ovi zakonski prijedlozi to njima omogućuju. Druga stvar, što se tiče migranata, to su ljudi. Pa mi smo i u našem Domovinskom ratu itekako skrbili o tim ljudima. Prema tome, i sada u cijeloj ovoj situaciji pa potpuna solidarnost ljudska, poštivanje svih tih ljudi. Ono ljudi me znaju kao čovjeka koji poštujem sve te ljude, poštujem te različitosti. Ali sve mora imati sustav, proceduru, propis pa čak i ovo je dobro za te migrante da mi vodimo računa i o njihovoj sigurnosti. Tako da druge države su to napravile, druge moderne države to rade, ne vidim nikakvog razloga da i naša Hrvatska ne nadogradi tu priču i da ona može za ono što nas čeka biti spremna ako treba da imamo sustav koji može reagirati.

Štovani kolega generale detektirali ste problem u ime kluba u tančine ste objasnili proceduru donošenja odluke kako se donose odluke. Neki kolege su kasnije u raspravi rekle kako postoje neke nove ugroze osim ovih o kojima mi raspravljamo i na temelju kojih mislimo donijeti odluke. Ali ste kasnije izbjegli proceduru donošenja odluke jer ste bez konkretne analize te ugroze koja prijeti RH koja nije napravljena od ovog nadležnog tijela koje predlaže zakon bez jasnog obrazloženja što će sve raditi u slučaju i koji su to elementi postupanja kod tih i tih ugroza, znači bez detaljnog obrazloženja postupanja vi u ime kluba HDZ-a govorite da ćete podržati taj prijedlog. A prije toga ste sami sebi u elementima donošenja odluke točno u tančine ispričali kako je to trebalo biti napravljeno. Tu je kontradikcija. Znači, nije napravljeno onako kako je trebalo biti napravljeno da se počne prvo kojom se to analizom čimbenika ili uzročnika mogućih ugroza za sustav sigurnosti RH, onda koje su to snage s kojima mi raspolažemo. Znamo da imamo od 40 do 50 godina iz sustava obavještajnih zajednica ljudi sa ovlaštenjima za postupanje, umirovljenih policajaca i aktivnog sustava obavještajne zajednice.

Zahvaljujem. Odgovor na repliku. Uvaženi kolega Penić poštujem to što ste rekli.

Jel' mislite da su donijeli odluke ad hoc, sjetili se? Pa zar ovi ljudi tu isto sada koji sjede, evo tu je ministar unutarnjih poslova, ili ministar obrane pa i premijer i taj naš sustav jel' mislite da bi opet donijeli neke odluke bez neke procedure, bez neke analize? Druga stvar, ovo što kažete pa ima ljudi. Pa ima ljudi, vi znate kako smo tranziciju tih ljudi napravili, ne ulazeći sada tko je kriv. Ali da bi te ljude pozvao treba biti sustav. Naš sustav sigurnosti, mi govorimo o sustavu nacionalne sigurnosti, niti jednim aktom, propisom nije definiran kao sustav, nisu određeni elementi tog sustava. I zato ja zagovaram, mi zagovaramo, sustavno da se kroz sustav svi skupa zajedno na jedan moderan način nosimo sa ovim ugrozama koji su danas prisutni. Kolega Krstičević, dakle ja poštujem vaše razmišljanje i stavove vas kao vojnika, generala, dakle sudionika neposrednih ratnih zbivanja. Međutim, dakle ja smatram da je i ugrožavanje, jedan vid ugrožavanja nacionalne sigurnost i ako si izvršna vlast pa ma tko bio u njoj i ma tko bio na čelu daje za pravo da pokuša izbjeći jasne ustavne odredbe. Naime, slanje vojske na granicu ne može biti plod ničije samostalne odluke ili odluke dvoje ili troje ljudi ako nije ratno stanje, a slažemo se da nije, ako nije stanje neposredne ugroženosti a slažemo se da nije i da izbjeglička kriza to ne može biti a to je izrečeno sa ove govornice u ime predlagatelja. Onda o tome odluku mora po Ustavu, po odredbama Ustava donijeti ovaj Hrvatski sabor i to dvotrećinskom većinom. A da bi on donio odluku onda je zadaća izvršne vlasti da pripremi analizu, oni će, ako je nisu pripremili neka ju pripremaju i u slučaju da dođe do toga da ovaj Sabor mora o tome odlučivati budite bez brige, svi mi znamo kakve odluke tada treba donijeti. I tu se ne trebate bojati. Po mojem razmišljanju ako nije u pitanju logistika kao što je bila za vrijeme ove velikog izbjegličkog koridora, ako nije humanitarnog karaktera, oprostite za mene to znači da sutra se može na granicu, jer je tako odlučilo dvoje ljudi, otići naoružani vojnik i početi podizati si žicu. Ja mislim da o tome ovaj Sabor mora odlučiti u skladu sa Ustavom jer tako je odredba Ustava, dvotrećinskom većinom. Ne, nemate. Onda idemo na sljedeću repliku uvaženi zastupnik Ante Župan. Izvolite. Gospodine … [[Govornik se ne razumije.]] ja visoko cijenim vašu naglašenu benevolentnost koju ste iskazali i dobiva se dojam da zapravo pokušavate objasniti stvar način da otklonimo nesporazume u našim razgovorima.

Ali te su izbjeglice išle visoko definiranom putanjom gdje ih je čekala široko otvorenih vrata Njemačka, mi da smo i htjeli zaustavljati oni ne bi bili stali u našoj zemlji. A ovdje sada imamo balon koji postaje sve veći u Grčkoj, europske zemlje uglavnom su zatvorile te granice i samo je pitanje kada će taj balon puknuti. Dakle on kada pukne to automatski znači nekontrolirano. A nekontrolirano na našu ovoliko široku zonu granica, znamo kakve su i kolike su, to neminovno upućuje na sigurnost i pozornost, to znači na pomoć koja se vrlo realno može ukazati kao potrebita našoj policiji. Prema tome, ne vidim zašto je tu toliki problem. Spominje se turizam kao rizik da ga se ugrozi, više će ga se ugroziti ako nema ovakve zaštite. Spominje se pravna neregularnost, ovdje imamo tumačenja, ljudi citiraju pravnu osnovanost ovakvog jednog akta i drugi i kontra. Kazati će eventualno Ustavni sud. Znači u ovom slučaju izlazak ljudi na granice je samo asistencija našoj policiji da u ne daj Bože jednom velikom nailasku prognanika ili problema da se može stati.

Uvaženi kolega Župan, pa to je upravo ono što i sada preko, ono što je, i stalno ponavljam, znači preko ovih svih zakonskih prijedloga, znači mi se pripremamo kao država da možemo na jedan moderan, transparentan, profesionalan način reagirati na te prijetnje, ugroze koje su tu i koje se mijenjaju. I moramo prilagođavati sustav da možemo reagirati. Tko je mogao misliti da će biti 11. rujan? Tko je mogao misliti da se nešto nezamislivo može dogoditi?

Zato naš sustav kojeg moramo nadograditi jer je ovo 2016. godina jasno i preko zakona i propisa i procedura mora odgovoriti na ove sve moderne ugroze i rizike. I da ti naši ljudi u sustavu mogu upravljati sa procesom, da možemo istraživati ugroze i rizike. I da možemo raditi ono što je najbitnije prevenciju, prevenciju da nam se ne događaju štetni događaji. Onda vi znate da nosu posljedice. Možda da li smo u Gunji mogli reagirati jedan dan prije. Koliko bi uštedili financijski i ljudski to sve skupa, a nismo. E to je ono što trebamo napraviti i iz toga naučiti.

Ja ću u cilju uštede vremena uključiti svoju repliku u svoju raspravu u ime kluba. Apelirao bih da slične ovakav primjer slijede i neki drugi zastupnici koji imaju izlaganje u nastavku ove sjednice. Sljedeća replika je uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Poštovani kolega Krstičeviću, kažete trebamo redefinirati sustav sigurnosti, trebaju nam novi koncepti, trebamo uključiti i naše građane, trebamo uključiti i civilno društvo, trebamo novu Strategiju sigurnosti. Ja se potpuno sa vama slažem, pa što niste došli sa tom Strategijom sigurnosti. Govorili ste da ste potpuno spremni za vlast. Pa da je Vlada došla sa Strategijom sigurnosti imali bi o čemu ovdje razgovarati. Pa nećete mi valjda tvrditi da su ova dva zakončića nova Strategija sigurnosti. Ne, oni na temelju ne mogu biti donijeti na temelju postojeće Strategije sigurnosti iz 2002. godine, jer oni predviđaju upotrebu vojske protiv civila na granici. Jer ti izbjeglice koji dolaze pa to su civili. A šta će nas ti izbjeglice okupirati. Ona uplakana djeca koju roditelji nose na leđima su nas došli okupirati pa da protiv njih moramo upotrijebiti vojsku. Kažete prelazili su inače preko legalnih prijelaza, a sad šta ako se ilegalno počnu ulaziti. Pa ako počnu ilegalno ulaziti hoće vojska pucat po toj djeci. Pa oni neće ni ostati ovdje, ne žele ovdje ostati, oni žele samo proći. Pa to su ljudi koji bježe od smrti, od opasnosti. I šta ćete vi s vojskom protiv te uplakane djece. Vi kažete da je to obrana suvereniteta. Ja ne vidim nikakvo ugrožavanje suvereniteta, ali vidim ugrožavanje demokracije. Ako ovlast koja je pripadala Saboru po Ustavu i pripada, vi date izvršnoj vlasti da bez bilo kakve analize, bez odluke Sabora pošalje vojsku na granicu protiv civila.

Sljedeća replika uvaženi zastupnik Josip Leko. Otkazujem raspravu pojedinačnu, doprinos vašoj želji. A što se tiče replike poštovani kolega zastupniče Krstičević, ja mislim također da treba promišljati i predviđati sve sigurnosne aspekte nacionalne i državne sigurnosti. Među nama tu nema problema. Nije ni sporno angažiranje vojske, ali samo strogo po propisanoj proceduri i strogo, strogo u okvirima djelokruga i ovlasti. Vrlo strogo vojskom. Vojska nije za ad hoc odlučivanja. To vi znate kao iskusan čovjek. Dakle mi, ja mislim, ne mi, ja mislim treba promišljati sigurnost, treba omogućiti i vojska da sudjeluje u zaštiti i granica kad se pojavi potreba za to, ali tko o tome može odlučiti. Po mojem sudu ne smijemo proširivati ovlasti nikome. I kad bi to bilo predloženo promjenom Ustava ja bih bio protiv toga a ne samo zakonom. Zato mislim da je vrlo važno da humanitarno djelovanje vojske zadržimo na interpretaciji Ustava što je i do sad bilo. I koristili smo vojsku u humanitarnom postupanju, a omogućiti da vojskom zapovijeda policija. Ja kao civil, kao običan građanin ne radujem se tome. Ja se ne radujem tome. Molim da se aspekti, aspekti sigurnosti uzmu svi u obzir i nemojte sumnjati da će biti stranačke stege ako nas uvjerite da je ozbiljno ugrožena nacionalna sigurnost ili sigurnost čak samo granice. Ali dajte to po proceduri. Oprostite potpredsjedniče. S obzirom da ste odustali od pojedinačne rasprave dozvoljavamo toleranciju svima koji se jave za repliku i odustanu od pojedinačnog izlaganja. Tolerirat ću ako treba i jednu minutu. Hvala lijepa. Odgovor na repliku. Uvaženi kolega Leko, ja se u potpunosti slažem ovo što ste rekli. Cilj svima nama je da imamo sustav što je vrlo bitno da vojska naša koju smo zajedno svi skupa stvarali da je vrijednost i da je ona trajna vrijednost svih nas i da budemo ponosni na nju i da nam je zadaća da nikad, ama baš nikad ona ne bude instrument bilo koje političke opcije, nego da ona uvijek ispunjava onu svoju temeljnu ustavnu zadaću. Što se tiče proširenja ovlasti ja isto ne vidim, ja vjerujem preko ovih zakona, ne vidim da se tu su opet da će se širiti ovlasti. Prema tome, ovo je sve u funkciji da se možemo pripremiti i da imamo mjere odvraćanja a koje su potrebne. A tko će kome u datom trenutku u ovom slučaju je vojnik, odnosno policajac je taj koji je nositelj te aktivnosti. Međutim to zavisi, pogledajte ja sam bio u vojsci, nekad mi je tenkist nositelj a pješak mu pomaže, a nekad mi je izvidnik nositelj a ovaj mu pomaže. Hoću reći ja sam u datom trenutku znači ovisi od zadaće da se ona odradi na najbolji mogući način, da se sačuvaju ljudski životi a u ovom trenutku ja smatram da to i ja vjerujem da naš vojnik će biti ponosan kao i dosada da radi sa našom policijom. Izvolite. Bez obzira na vaš apel ja ću kratko iako nemam pojedinačnu raspravu pa ne mogu odustati ali javio sam se zbog toga što smatram da je kolega Krstičević ustvari izvrsno govorio o problematici i temi koja nas pogađa, koja je oko nas. A osim toga otvorio je onda čitav niz rasprave koje vrlo dobro ukazuju na tu tanku crtu između nacionalne sigurnosti, zaštite demokracije i ovog koncepta humanosti koji isto tako moramo obraniti. I šteta je da nemamo ovakvih rasprava više i pokazuje ustvari potrebu i želju zastupnika da i na ovaj način pa uklanjajući i razlike koje postoje između političkih stranaka raspravljaju o ovim temama. Možda bi drugačije svjetlo onda bilo bačeno i na Hrvatski sabor, na naš Parlament, kad bismo na ovaj način raspravljali i o drugim temama ne samo o ovoj. Spomenuli ste kolega Krstičević nove ugroze, novu sigurnosnu i geopolitičku paradigmu, nove koncepte sigurnosti. Pa to je realnost, to se događa oko nas. Spomenuli ste terorističke napade od 11.09. u SAD-u, preko Norveške. Pa tko je mogao zamisliti prije godinu dana da će nam se događati ovakva izbjeglička situacija. Sjetite se 8. i 9. mjeseca kada smo upozoravali bili da treba već možda tada preventivno djelovati i bili smo izloženi, oni koji smo to spominjali, najružnijim mogućim uvredama, od toga da smo fašisti, šovinisti, da nas nije briga kao što i danas kolega Stazić nažalost ponavlja za malu djecu, da nas nije briga za humane aspekte te krize. Briga nas je itekako za to. Ali kolega Stazić nije Hrvatska jedina koja će omogućiti vojsci da izađe na granice, gledam druge zemlje, Austrija, Slovenija to su sve demokratske države. Dakle, postoji neki razlog, postoje vjerojatno obavještajni podaci i procjene koje ukazuju na realnu opasnost. Zahvaljujem. Želite li odgovoriti?

Mislim da nam one trebaju da svi skupa moramo se potruditi da to bude na toj razini.

Znači, misliti nezamislivo neke stvari koje vam se mogu dogoditi. I morate se mijenjati, morate se prilagođavati, morate biti brži. A kaže imamo svi skupa jedan problem. A koji je to problem ja kažem? Pa kaže ustaljen način mišljenja.

To je iskustvo, potrebno da bi taj sustav bio dobar, moderan, prilagodljiv. I u tom dijelu mi moramo mijenjati sustav sigurnosti. I da je opozicija naša sada na vlasti pa isto bi to radila. Moramo to raditi da se možemo nositi, jasno uz zakon, propis, proceduru.

Uvaženi kolega Krstičević vašem govoru se nema što za dodati, a nema se što ni za oduzeti. Pohvaljujem vaš poziv za zajedništvo ali sam jako tužan što osim uvaženog zastupnika Leke je i takav besprijekoran govor bio podložan svojevrsnim kritikama. Danas kada nam je nacionalna sigurnost i kompletan sustav nacionalne sigurnosti zastario, kada nemamo adekvatnu Strategiju nacionalne sigurnosti mi i danas ne pokazujemo jedno zajedništvo, mi i danas jašimo na valu populizma i koristimo se u današnjoj raspravi elementima državnog udara i izvođenja tenkova na ulice kako bismo skupili određene političke poene. S druge strane imamo primjere usudio bih se reći očito i u modernijim zemljama od naše domovine imamo primjer da u Bruxellesu, u centru Bruxellesa vojska i policija izlaze kako bi zaštitili svoje građane. Imamo primjere u Sloveniji, u zemlji u kojoj je na vlasti centristička opcija, umjerena opcija gdje vojska bez problema izlazi na granicu i štiti svoje građane, štiti nacionalne interese Republike Slovenije.

uvaženi zastupnik Damir Krstičević. Pa evo da bi isto bilo brži, potpuno se slažem sa svojim kolegom Hrebakom. Evo, odgovornost je svih nas i u tom dijelu evo, potpora onom svemu što si rekao. Također bih se nadovezala na izlaganje uvaženog zastupnika Krstičevića. Želim istaknuti da je sjajno raspravljao posebice o nacionalnoj sigurnosti i novim ugrozama koje su kako pred Hrvatskom tako i pred ostalim europskim ali i svjetskim zemljama, posebice velikim gradovima i metropolama. I na ono što sam htjela apelirati i u potpunosti se slažem i sa gospodinom Krstičevićem, gospodinom Hrebakom i svima koji su u tom smjeru raspravljali da ne smijemo u ovakvim temama imati podjele na mi ili oni. Moramo biti jedinstveni jer sigurnost naše Domovine je ispred svakog, bilo kojeg sitnog partikularnog političkog, unutarstranačkog pitanja i interesa. I sigurno da nam svima itekako mora biti glavni i osnovni cilj čuvanje granica. U nekim specijalnim, specifičnim situacijama kao što između ostalog rade to naši susjedi, kao što to radi Slovenija, Mađarska, Austrija. Ono što ovdje svakako želim istaknuti koju smo mi danas poruku poslali javnosti, koju su poruku poslali zastupnici SDP-a, posebice zastupnik Stazić, državni udar. Ljudi će misliti što se to događa, što će biti sutra u Hrvatskoj. Zatim tenkovi, pucanje po djeci, vojska protiv civila, vojska protiv male djece. Pa kako imate hrabrosti, pa kako imate hrabrosti slati takvu poruku ljudima, širite strah, dozvolite, uvažite da sam ja vas slušala, pa dozvolite da iskoristim svoje pravo na repliku. Gospodine potpredsjedniče, molim vas da mi omogućite temeljem Poslovnika da dovršim svoju repliku. Evo ja bih vas lijepo zamolila. … [[Upadica se ne čuje.]] Hvala vam lijepa na razumijevanju. Vrlo kratko. Zašto? Zbog toga što ovakvi prijedlozi dolaze od pozicije, od hrvatske Vlade, od Vlade kojoj je stalo do zaštite nacionalnih interesa naše domovine. Čini mi se da je opet potreba da malo upozorim da, molim vas. Predlažem da danas više nitko ne koristi riječi državni udar, molim, s bilo koje strane lijeve ili desne jer te riječi onda emotivno djeluju na sve vas, vidim, dakle molim lijepo, čini mi se da imaju jako zapaljivo djelovanje na atmosferu. Molim vas. Zahvaljujem, idemo na. Želite li možda odgovoriti? Nema potrebe? Hvala. Izvolite. Uvaženi zastupniče Krstičević, bojim se da ovom današnjom našom raspravom smo počeli plašiti hrvatsku javnost našom Hrvatskom vojskom. Tu je policija odlično odradila svoj posao, čak uz neke male pojedine incidente koji su se dešavali, brzom reakcijom policije i to je riješeno. No međutim, tehničku potporu u pripremi tog zimskog tranzitnog centra je pomogla naša Hrvatska vojska. Pa evo stoga doista ne vidim zašto plašimo hrvatsku javnost našom Hrvatskom vojskom koja nas je obranila u onim najtežim trenutcima.

Još jednom želim ponoviti, samo združenim djelovanjem, samo združenim djelovanjem mi možemo danas odgovoriti na ugroze i rizike s kojima Hrvatska je suočena. I to rade sve moderne razvijene države na zapadu. U tom smjeru, evo mislim da ide i Hrvatska, to je sigurno dobro. I vjerujem da sigurno na to možemo biti ponosni. I ja vjerujem da će naš sustav sigurnosti odgovoriti i da će se prilagođavati svim ovim ugrozama, jasno zadržavajući sve ono što je dobro, sve što je dobro do sada jer to je kontinuitet. Sigurnost traži kontinuitet, stabilnost ali i promjenu. I traži nove sposobnosti. I vjerujem da su ministri prepoznali koji nam trebaju da bi te nove sposobnosti mogle se dostići i da bi im oni, te nove sposobnosti bile potrebne da se mogu nositi sa ovim ugrozama i rizicima koji su tu. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Cijenjeni zastupniče Krstičeviću, ako je itko u ovoj sabornici relevantan za raspravu o ovoj tematici i o ovom zakonskom prijedlogu onda tse to vi. I vaša relevantnost ne proizlazi samo iz vašeg velikog ratnog puta na kojem ste se zasigurno susretali s itekako visoko kriznim situacijama, nego i iz vašeg kao što ste i sami malo čas spomenuli neprestanog i kontinuiranog usavršavanja na svjetskim vojnim učilištima koja sigurno imaju pametno i dobro razrađenu edukaciju na tom planu, a koju vi kao zastupnik u Hrvatskome saboru itekako možete primijeniti na okolnosti u kojima se danas nalazi Republika Hrvatska. U tom smislu, ne samo da ste u svojoj raspravi ponudili niz utemeljenih argumenata za prihvaćanje ovog zakonskog prijedloga hrvatske Vlade već ste ponudili i rješenja i razloge zašto i kako to učiniti.

Izvolite. Hvala lijepa. Uvaženi gospodine Krstičević, ja podržavam vaš govor u cijelosti jer on jasno pokazuje razlike u odnosu na rasprave nas u opoziciji i gospode u opoziciji. Vi ste vojnik profesionalac, čovjek koji je ranjen u Domovinskom ratu i ako sam u nešto siguran, siguran sam u to da nikad ne bi učinili nešto ili digli ruku za nešto što bi naštetilo i sigurnosti Domovine i vlastitoj Domovini. Slušajući danas raspravu kolega s druge strane jasno je da postoje dva koncepta. Njihov koncept je sustav kojeg zagovaraju, a to je sustav improvizacije, čekajmo što će se dogoditi, a onda ćemo reagirati. Čuli smo, sazvat ćemo Sabor u tri sata i mi ćemo reagirati. To je njihov koncept, ali on ništa ne odudara od onoga što su radili četiri godine, to su njihove metode bile. Pokušaj, pogreška, ispravak pa ponavljati kroz zakon, kroz aktivnosti, kroz odluke. Ono što mi zagovaramo, ono što ste vi jasno rekli sustav pametne države koja se kontinuirano priprema za svaku moguću ugrozu i koja daje mogućnosti unaprijed, znači unaprijed, a to su ova dva zakonska prijedloga. Čujemo da nemamo analize. Gospoda s druge strane htjeli bi znati što zna SOA, što zna vrh policije, što znaju najodgovorniji ljudi u vojsci. Oni bi to trebali sve znati kao saborski zastupnici i onda bi mogli donositi odluke. Ja ne želim da budemo gori od njih. Ovo što zastupate vi svi zajedno tj. država pametna država, a kad govorimo o zlouporabama Hrvatske vojske i njihovih resursa jedan jedini čovjek je to učinio ovdje među nama je u Hrvatskom saboru on je zlouporabio resurse Hrvatske vojske da ga razvoze po otočju Brijuni, a nitko to od nas nije učinio, a ne vjerujem niti da ovi zakonski prijedlozi to predviđaju. Uvaženi kolega Borić, upravo ovo što ste rekli, znači rješenje je uvijek, uvijek da bi se mogli nositi sa ugrozama i rizicima je sustav. I ja vjerujem da na tom tragu je ovo rješenje. I ono što je vrlo bitno kroz taj sustav to je prevencija, znači prevencija što je vrlo bitno. Ja znam da to nije lako, ali hajmo neke stvari uvijek pokušati to je jedan proces, to traži puno znanja, to traži puno novih sposobnosti, a ja sam uvjeren i ministar unutarnjih poslova i u našoj obrani da oni to imaju. Hajmo kroz te sposobnosti, kroz jedan sustav preventivno djelovati tako da tu sigurnost damo našim ljudima uvijek i da je stalno pokušavamo nadograđivati i da se stalno moramo mijenjati, mijenjati, mijenjati te sustave.

Poštovani kolega Krstičević, vi ste u svojoj raspravi pozvali na zajedništvo.

Vjerujem da je većina kolega ovdje i svi kolege se oko toga slažemo. Ovdje su na kraju krajeva i predstavnici nadležnih ministarstava, dakle i Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane koji su i zaduženi za zaštitu suvereniteta i sigurnosti. I ja sam ponosan kao hrvatski građanin na policiju s jedne strane sigurnosni razlozi, s druge strane humanitarni. I u tom smislu Hrvatska nije okaljala svoj obraz i u ovoj krizi se ponašala doista dostojanstveno i odradila je ne samo Hrvatska policija, Hrvatska vojska nego i mnogi volonteri i mnoge institucije. A u čemu je onda problem ili kvaka? Evo tri točke o čemu i što mi se čini ovdje danas iz rasprave. Ovdje su kolege upozoravali možda bi bilo bolje da je u prijedlogu ovog zakona bila procjena rizika. Da smo imali zapravo upute ili elemente procjene tog rizika. Ustav i sad, to su kolege naglašavale, Ustav i sad omogućava u članku 7. takvo djelovanje vojske. I treće, ono što ne trebamo zaboraviti i nije dobro da nas kolege iz pozicije zbog toga optužuju ako mi iz opozicije na to upozoravamo, mi kao zastupnici u Hrvatskom saboru moramo skrbiti i o civilnom društvu, a Hrvatski sabor kao jedna od najvećih demokratskih institucija u RH mora voditi računa o tome da ima nadzor nad vojskom jer samo u tom slučaju možemo spriječiti moguće zlouporabe i militarizaciju društva. Uvaženi kolega Žagar evo baš na kraju, je li ovo zadnje? Je. Za kraj evo ja se u potpunosti slažem ovo što ste na kraju rekli. Znači, oko izbjegličke krize i ovo što smo rješavali, što je prije rješavano mi ne ulazimo i to smo odradili. Ali morate zamisliti ja ne mogu riješiti ovu situaciju kao prije. Sve ono što je dobro, ali proces ide, stvari se mijenjaju. Tako da taj naš sustav mi moramo prilagođavati da se možemo nositi sa ovim novim stvarima koje su tu. I ta izbjeglica uz svo poštivanje njega međutim i drugačiji je. Ja se moram prilagođavati tom procesu da taj proces sigurnosti naše Hrvatske da bude uvijek na onoj najvišoj razini. Jer to je taj standard kojeg je Hrvatska u kontinuitetu razvoja sustava sigurnosti od '91. zaključno sa 2016. godinom svi u kontinuitetu koje smo postavili. Ja i mi želimo da on bude najbolji. Što se tiče civilnog društva pa mi želimo kroz taj koncept domovinske sigurnosti, to je proaktivna zaštita naše domovine, uključiti i civilnu komponentu, želimo uključiti naše građane, želimo uključiti naše udruge.

Jer jedino kroz to partnerstvo mi možemo osigurati da naša Hrvatska uvijek bude sigurna.

Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, predstavnici Hrvatske vlade. Pred nama su dvije zakonske izmjene, znači prijedlog Zakona o obrani i Zakon o zaštiti hrvatske granice. Naravno kad govorimo o ovome da su nam svima emocije povišene zato što se govori o Domovinskom ratu, o pripadnicima Domovinskog rata koji su iznijeli ovaj Domovinski rat jer se zloupotrebljava nacionalna sigurnost s tim ključnim ljudima zbog kojih danas možemo u Saboru i raspravljati. Ovo sam morao kazati zbog toga što u kontekstu današnje situacije gdje imamo stručne studije renomiranih svjetskih agencija gdje kažu da 700 milijuna ljudi, a to je i u materijalima, imaju namjeru migrirati na raznorazne načine i zbog raznoraznih situacija u Europu. Sad imamo krizu u Siriji, Iraku i tome dijelu naše zemaljske kugle. Međutim, Hrvatska u ovome slučaju nije krivac ove krize i naravno da ovdje imamo dva aspekta ove krize. Kako se Hrvatska mora ponašati, o tome smo pričali svi. Imamo znači humanitarni karakter i imamo nacionalnu sigurnost. Kad govorimo o humanitarnom karakteru pa kome je gledati onu djecu u kaljuži bilo s lijeva, s desna, s centra ili našim građanima dijete u blatu grca, dijete na obali izbacilo ga more? Naravno da se probudi bez obzira pozvali to biskupi, vjernici, nevjernici, da će čovjek i njegova emocija proraditi i da će reći moramo pomoći tim ljudima. Međutim, mi imamo i nacionalnu sigurnost naših građana, naše granice. Mi moramo držati do granice. Ako je itko sposoban to napraviti to su zajedno snage policije i Hrvatske vojske.

Bio sam u tisuću situacija takvih, drugi ljudi u više situacija, osobno u svim operacijama. Zbog toga ovo prijašnje izlaganje, govor generala Krstičevića koji ima strašno veliko iskustvo ne samo kao ratnik i kao vođa pobjedničke vojske nego kao čovjek koji je stručan i kompetentan o ovome govoriti. Zbog toga mi je čast i ponos što mogu govoriti poslije toga čovjeka. Jer sam bio u postrojbama kojim je on zapovijedao i znam da razmišlja dobro, trezveno i znam da hrvatski vojnik na hrvatskoj granici, hrvatski vojnik je naš ponos, naše dostojanstvo. Ne vjerujem da će naši sinovi koji su nas naslijedili, naši rođaci da će imati hrabrosti poništiti nečim nehumanim prema bilo kome. Hrvatsku vojsku ne smijemo podcjenjivati. To je iznimno humano, to je istina, humana je Hrvatska vojska i kroz domovinski rat i poslije Domovinskoga rata a poglavito sada jer osjećaju ti ljudi, jer su prošli to, ti naši mladići sada većinom mladi ali ima ljudi još u sustavu koji su iz Domovinskoga rata ali u sve manjem broju. Zbog toga nacionalna sigurnost, znači humanitarni karakter je neupitan, neće tenkovima se izlaziti na izbjeglice, neće se mitraljezima tući jer kada bi se to dogodilo onda bi to bio kraj svijeta da hrvatski vojnik izađe sa puškom, pa koji, pa sustav postoji, hijerarhija postoji, pa to su naša djeca odgojena tako. Sigurnost.

Čak u njoj se više ne spominje NATO jer smo ušli poslije, 2009. smo ušli. Znači sve Vlade kako SDP-ova, tako HDZ-ova. Apsolutno nisu vodili brigu o nacionalnoj sigurnosti. Pa mi čak danas nemamo školu ili nekakvu obrazovnu ustanovu koja će profilirati ljude iz MORH-a, iz Oružanih snaga ili MUP-a da se doškoluju, koji postižu rezultate da se školuju da mogu biti u nacionalnoj sigurnosti nego isključivo, da to profesionaliziramo, nego isključivo po političkim podobnostima. Zbog toga nam je isto ugrožena nacionalna sigurnost. Nacionalna sigurnost mora biti čisto profesionalna. Naravno da ta nacionalna sigurnost mora imati prosudbe, mora imati prevencije.

Ovo je veliki i ogroman problem. Velik problem. Da Sabor se sastaje oko ovoga. Pa sada zamislite ja se sjećam u ratu, netko mi je tada govorio ratne su bile operacije kada su govorili da treba Sabor odlučivati kada će koja operacija početi. To je nemoguće. Hrvatska vojska i Oružane snage su iznimno humane. I na kraju bih još kazao da moramo mijenjati, donijeti novu strategiju, zato vama iz ministarstava, tj. iz Vlade govorim, strategiju mijenjati i donositi novu strategiju. Hrvatska nema nikakvu strategiju nacionalne sigurnosti i obrane, tj. ima od 2002. a okolnosti su se sasvim promijenile. Znači mi moramo donijeti. I vjerujem hrvatskom vojniku, vjerujem hrvatskom policajcu i u ime kluba MOST-a ovo govorim da će ovu krizu iznijeti na najbolji, najhumaniji i najprofesionalniji način a sve u interesu zaštite naših građana, našeg gospodarstva, komplet slike koju ćemo ostaviti prema svijetu i Europi. Klub MOST-a Nezavisnih lista će podržati ove zakonske izmjene. Prelazimo na replike. Prvu ima uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Poštovani kolega, kažete na početku svog izlaganja neopravdani su strahovi od zloupotrebe ovog pitanja nacionalne sigurnosti. Nisu neopravdani, nažalost a to ću vam dokazati citatima, činjenicama, subota 3. listopada 2015. Na skupu mladeži HDZ-a Tomislav Karamarko govori počinjemo svoj drugi Domovinski rat.

Nemojte ulaziti na stvari koje nemaju veze. Opet ćemo izazvati lavinu rasprava i povreda Poslovnika.

Prije toga 8. srpnja 2015. na stranačkoj klauzuri za 1. izbornu jedinicu Tomislav Karamarko također kaže HDZ kreće u novi domovinski rat. Znači nije ovo retorička figura bila koja se omakla, ovo je plan, ovo je koncept koji je nekolik puta izložen. Protiv koga domovinski rat? Nije. I tu je Karamarko bio posve jasan protiv tadašnje Vlade, protiv Milanovića, protiv gospođe Sobol, protiv Leke, protiv mene.

Protiv koga? Protiv koga? Možda i protiv vas.

Molim vas! Ja nikome ne želim izricati opomenu, ali stvarno ste pretjerali! Vodili smo jednu normalnu parlamentarnu raspravu bez usijanja i molim vas, nema povrede Poslovnika? [[Upadica: Ima.]] Nema. Odgovorit će uvaženi zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepa.

Nismo govorili o klauzurama, pa vi sve znate. Mi ovdje govorimo točno o nacionalnim pitanjima i Nacionalnoj strategiji, o dvije izmjene zakona koje nas čekaju u ovoj teškoj humanitarnoj krizi kojoj Hrvatska nije kriva, a odgovorna je da odradi određene zadaće. A jedini su instrumenti hrvatski vojnik, hrvatski policajac, službe zajedničkih pa i opozicija i pozicija. Sljedeća je replika uvaženi zastupnik Milorad Batinić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ma kolega Bulj, ne bih se javio za repliku nego ste istaknuli ukoliko sam dobro zapazio zlouporaba Domovinske sigurnosti. E sad što je domovinska sigurnost? Ja ne znam što ste pod tim mislili, međutim replicirat ću vam na način da se ne mogu složit sa vašom raspravom jer naše rasprave sa ove strane i replike išle su u smjeru da nema uporišta za donošenje ovih zakona u Ustavu RH, nema uporišta.

Znači, nisu pretpostavke. Nitko od nas nema problema sa time kao što je bilo i rečeno da se napravi analiza. Ja sam želio ne isprovocirati, nego da ministar policije Orepić koji je do neki dan, u stvari do danas govorio ne treba vojska, ne treba žica, policija može sve sama u što sam uvjeren. I sada odjedanput kopernikanski preokret i odjedanput može. Ne možete koristiti Ustav za pretpostavke što bi, da bi. Ovo je preozbiljna tema, preozbiljno pitanje. Sugeriram vam povucite prijedlog zakona, napravite analizu, vjerujte dobit ćete podršku svakome od nas i s ove strane koliko god neki dijelili s lijeve ili desne stalo je do nacionalne sigurnosti, stalo je, itekako je stalo i svjesni smo krize, svjesni smo posljedica mogućih koje mogu doći. Ali nemojte se dovoditi i ministre Orepiću koristit ću prigodu također i vi članovi MOST-a dobro razmislite što činite sa ovim. Vrlo je tanka crta između demokracije i onoga drugoga.

Hrvatske oružane snage ili Hrvatska vojska ima obavezu Ustavom propisanu štititi more, granicu na moru, kopnu i zraku.

Ja smatram da nije.

Izvolite. Nakon dubokoumnog razmišljanja ja sam došao do zaključka da je moj kolega Bulj u pravu. Opravdana je tvrdnja da na našim granicama treba biti hrvatska vojska i ničija druga vojska sem naša. Naravno iz čega ja izvlačim te zaključke? Jedan veliki rimski Cezar iz povijesti Rima je rekao "radite kao da ćemo sto godina živjet u miru, a spremajte se za rat kao da će sutra zaratiti"

Pa vidite koliko mi imamo neprijatelja u našoj Domovini Hrvatskoj, pa imamo tako fašista, neofašista, imamo ustaša, ustaških zmijica, a imamo i nekih koji su dana 15. ožujka 2016. godine u Vukovaru oštetili spomen ploču poginulom hrvatskom branitelju Velimiru Đereku Sokolu mojemu bratu po oružju ubijenom na sajmištu. Ima li? Naravno da će policija koristiti u iznimnim situacijama da pomogne na granici Hrvatsku vojsku. Jer ja osobno vjerujem i hrvatskom vojniku i hrvatskom policajcu. Netko ne vjerujem. Ja osobno sam sudjelovao u tome i vjerujem i netko s lijeva i s desna, svi su sudjelovali zajedno u Domovinskome ratu i sve bi trebali tako percipirati i hrvatskog vojnika i policiju. I da jednostavno krizne situacije mogu riješiti zajedno. Naravno, sa svim strukturama ostalim i od građana, od običnog građanina. Kako ćemo graditi nacionalnu sigurnost i strategiju očuvanja granica? Tu ste u pravu da nismo, samo jednim dijelom, da nismo dosada čuvali svoje granice. To je primjer kojega sam maloprije kazao. Znači, hrvatska granica je vrlo bitan element kako na kopnu, na moru i u zraku.

Kažete kolega, s vama se potpuno slažem, hrvatski vojnik je naš ponos, hrvatskog vojnika ne treba podcjenjivati, hrvatski vojnik je human, hrvatskom vojniku vjerujem. I ja isto sve to. Međutim, ovaj zakon nije pisao hrvatski vojnik, pisala ga je politika. I to politika, na što mi upozoravamo i što smo dužni upozoriti, upravo podcjenjujući i negirajući sve ovo što smo mi rekli jer trebala je poštivati Ustav. Kad ide vojska sa šatorima pomagati to je riješeno Zakonom o obrani. Ali kad ide s puškom onda je to sve koji su to uvjeti sve je, ili bilo kojim oružjem, sve je to riješeno Ustavom i Ustav se ne može ignorirati. Jednako tako povrijeđena je, ovim prijedlozima zakona, povrijeđena je i odredba 174. našeg Poslovnika koji kaže da uz prijedlog zakona predlagatelj će dostaviti i izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Sve to nije provedeno. I još ću ja jedanput evo završavajući vašu repliku ponoviti. Hrvatskom vojniku vjerujem, a ja vjerujem da hrvatski vojnik i u ovim situacijama ako bude poslan, ali sukladno Ustavu, sjetit će se riječi: "Prepoznah te jer i ja bijah stranac." Znate tko je to rekao, to zna i hrvatski vojnik.

Meritoran je Ustavni sud da kaže. Svak' ima svoje tumačenje, naravno to je vaše demokratsko pravo kao oporbe ili većine. Međutim, ja i dalje kažem da naša Vlada bez obzira tko je na čelu mora imati u ovoj krizi specifičnoj, pa kazao sam da 700 milijuna ljudi želi u Europu. A nismo riješili još ni krizu ovu sada. Znači, to je ogroman problem. Naravno da o Nacionalnoj strategiji obrane i nacionalne sigurnosti treba promišljati sustavno. Pa od 2002., opet ću ponoviti, od 2002. godine nije mijenjana Strategija obrane i nacionalne sigurnosti. Još uvijek ne piše da smo ušli u NATO a 2009. smo ušli u NATO. Pa još jednom evo pozivam javno resorne ministre, Nacionalno vijeće, sve nas da poguramo, da imamo nacionalnu strategiju u kojoj možemo razrađivati sve operativne stvari po ministarstvima. Jer ovo što je rekao i general Krstičević jednostavno ja vjerujem hrvatskom vojniku, hrvatskom policajcu i ne vjerujem da će ići tenkovima i ne treba nikoga plašiti, a poglavito hrvatski narod. Zahvaljujem. Sljedeća replika, uvažena zastupnica Gordana Sobol. Kolega Bulj, dakle s dijelom vaše rasprave vezano oko potrebe izrade strategije, ukupne Strategije nacionalne sigurnosti slažem se i ja, mislim da nam je to potrebno. Ali se slažem i sa time da nam je uz ovaj prijedlog zakona trebala doći kakva takva analiza. Pet rečenica obrazloženja u jednom zakonu i pet rečenica u drugom pa složit ćete se sa mnom apsolutno nije dovoljno. Tim više što po našem mišljenju i tumačenju ova dva zakona u biti zaobilaze ustavne odredbe koje su vrlo jasne kada je u pitanju Hrvatska vojska, njen položaj, uloga i u mirnodopskim a i u ratnim uvjetima u nekakvim izvanrednim situacijama. Ovdje se dakle ne radi o tome što mi mislimo o hrvatskom vojniku i Hrvatskoj vojsci, mislim da tu nema razlike među nama u ovoj dvorani, ovdje se radi o tome, o pokušaju izvršne vlasti da prijedlogom ovih zakona zaobiđu Ustav, da daju ovlasti nekolicini ljudi u toj izvršnoj vlasti, premijeru i ministru da donesu odluku da za sad ću hipotetski reći 5 dana hrvatski vojnik krene u gradnju žičane ograde na granici. Ili da za 5 dana pošalju hrvatskog vojnika naoružanog naravno nego kako će stajati na toj granici i čuvati da netko ne prijeđe ilegalno tu granicu. Ili, ja ne znam, ja možda to krivo razumijem jer će ti vojnici goloruki stajati uz policiju ili negdje gdje policije trenutno nema. Objasnite mi vi ako mi to već zamjenik ministra i ministar apsolutno niti su mi uspjeli objasniti, a još manje su me uspjeli ubijediti. Pa naravno da jedna ozbiljna država mora imati mjere predostrožnosti, a to je ovo. Ali imamo balkansku rutu u ovome trenutku koja je dobro rješavana i riješena je.

Ja vjerujem, opet vam ponavljam, hrvatskom vojniku i hrvatskom policajcu da neće ići tenkovima na te ljude ni mitraljezima ni na svoje građane, ni na oporbu ni na vlast. Ja vjerujem ono što se ponavlja u kontekstu. Zbog toga podržavam ovo kao mjeru predostrožnosti. I zaostajemo puno, nažalost, ovo je minimum da moramo dati alate Vladi da može zaštiti nacionalnu sigurnost. Ne spominjemo žicu, jedino vi spominjete žicu.

Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo nadovezati ću se na kolegicu Sobol a i vi ste to spominjali oko strategije. Pa ja imam informaciju dakle da postoji Strategija gotova i to Strategija koja se nalazi u Ministarstvu vanjskih poslova i koja je rađena dakle od 5. do 9. mjeseca 2015. godine na zahtjev predsjednice i premijera i ona se nalazi očito u nečijoj ladici, treba ju samo izvaditi i uputiti u ovaj Sabor. Dakle strategiju možemo vrlo brzo donijeti. Pa ja se malo čudim današnjoj raspravi jer mi smo, ova cijela rasprava svela se samo na naše branitelje i vojsku. Dakle zar smo mi zaboravili na naše pripadnike MUP-a odnosno našu policiju.

Ne vidim uopće potrebu ovoga trenutka da to mijenjamo. Jesmo li mi imali neki problem pa sada se na temelju tog problema mijenjamo ova dva zakona? Pa mi imamo hrvatsku policiju ljudi. Pa mi ovim izmjenama zakona kažemo hrvatska policija nije sposobna čuvati granice Republike Hrvatske, ministar policije nije sposoban upravljati svojim resorom jer ne može čuvati granice Hrvatske Republike. Pa mi imamo hrvatsku policiju koja je sudjelovala u svemu ovome i u ratu i u miru i vrhunski to radi. A mi njima sada kažemo ne vi to ne znate, ne vi to ne radite dobro jer nama treba vojska na granici.

Zahvaljujem. Uvaženi kolega Miro Bulj. Kolegice ovdje se radi o mjerama predostrožnosti. Je li bilo moguće u Americi predvidjeti 11. rujna? Je li moguće? [[Upadica: Je.]] Tako je, znači netko je zakazao, netko je zakazao. Pa mjere predostrožnosti i strategija koju ste vi spomenuli, hvala lijepa da ima, ja je nisam vidio, mjere predostrožnosti, znači i procjena sigurnosti situacije koja se mijenja iz sata u sat. Ali mi imamo znači policiju koja radi svoj posao i koja je odradila svoj posao. Imamo mogućnost da u iznimnim situacijama, u iznimnim situacijama pomogne, znači zapovijeda, znači te resurse i u humanitarnom pitanju te resurse koristi ministar unutarnjih poslova.

700 milijuna ljudi želi doći u Europu a mi od 2002. godine držimo staru Strategiju nacionalne sigurnosti i obrane. I još se hvalite a bili ste na vlasti do 3 mjeseca da je u ladici.

Predsjedniče, dame i gospodo. Ja ću samo kratko, vidim žestoki ste svi. Niti jedan rat, vjerujte mi nije dobiven na teoriji prethodnog. Ovo su sve nove okolnosti s kojima se mi susrećemo. Razumijete me? Ovdje je vrlo bitno da se evo na neki način dogovorimo da li je nepovjerenje na razini zlouporabe vojske jednih i drugih utemeljeno. Ja mislim da nije. Znači da će bilo tko uporabiti vojsku za nešto negativno, ja smatram da tu stvar možemo otkloniti. Žalosti me što se uopće ovakve okolnosti povezuju sa nekakvom žicom i to je besmislica. O.K. evo samo hoću, pokušavam usmjeriti nekako raspravu ako možemo riješiti problem. Ugroze, kada kažete ugroza, mi imamo percepciju vojske onakva kakva je nekada bila ili što, je li i da li možemo na neki način riješiti. Ako razdvojimo te pojmove što je ugroza, znači stanje ugroze nije samo rat, nije samo ratna opasnost. Znači mi čisto možemo doći u situaciju da fizički trebamo zaštiti određeni prostor koji je ogroman, koji je velik, koji je dugačak sa tom vojskom. U ovom trenutku, znači kada se potroše potencijali policije, ukoliko bi to na taj način trebalo odraditi išlo bi se u tom smjeru. To je taj nekakav pristup u ovom predlaganju ovih izmjena i dopuna zakona. Znači ne stoje nikakve druge komponente itd. Znači prvo i osnovno što moramo razlučiti je to da li imamo, da li je utemeljeno nepovjerenje u smislu zlouporabe vojske. Ja mislim da smo to davno prešli. Evo, mogu se ja i s vama složiti, ali to je smisao bio. Hvala. Uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Poštovani gospodine ministre. Ja vas razumijem, međutim zakoni i Ustav nisu pitanje vjere i povjerenja između određenih ljudi koji obavljaju dužnosti. Njihova postupanja moraju biti u skladu sa Ustavom i Zakonom. A da su ovo osjetljive stvari to je predvidio naš Ustav. Ustav čak kaže nije poseban zakon, poseban zakon razrađuje ali je ustavno ovlaštenje da Oružane snage mogu se koristiti kao pomoć u protupožarnoj zaštiti. Vi biste rekli pa šta to uopće treba pisati u Ustav, a ustavotvorac je bio mudar i zna zašto to radi, upravo zbog mogućih zlouporaba. Dakle i znam ove odredbe još datiraju od našeg Božićnog Ustava. Prema tome, ovdje se ne radi o vama kao ministru, o nama kao zastupnicima, jer imamo povjerenje prema vama ili nama. Ovdje se radi o sustavu koji mora funkcionirati u svakodobnoj kadrovskoj kombinaciji bio ministar ovaj ili onaj. Ustava se moramo svi držati i nitko si ga ne može priskrbljivati više nego što je to dozvoljeno mimo Ustava i mimo zakona. Mi samo tražimo poštivanje Ustava, a za sve ovo što trebate provesti ne trebaju vam ovi zakoni, oni su protuustavni. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Dario Hrebak.

Evo dopustite da znamo procijeniti u kakvoj se situaciji danas Hrvatska nalazi i koje su to potencijalne ugroze. Ministre konkretno pitanje prema vama. U slučaju dolaska milijun ljudi u periodu kao što je bilo prošle godine može li se hrvatska policija nositi sa tim izazovima. Ja govorim o ugrozi koje nadilazi naše mogućnosti. Ja samo želim da budemo krajnje odgovorni, racionalni, da shvatimo da je vojska samo pomoć, ispomoć policiji u slučaju ne daj Bože nekih stvari koje se mogu dogoditi. Tko će biti odgovoran ako ih dođe preko milijun?

Gospodine ministre, dakle da ne ponavljam ono što je rekla kolegica Ingrid vezano oko ustavnih odredbi i toga što se može ili ne može izmjenama ovoga zakona. Vi kažete, spominju se nekakve žice. Ali šta drugo da ja sada mislim nakon sve ove rasprave, nakon jučerašnjeg Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Ako kažete i tvrdite to je logistička humanitarna potpora policiji. To imate i danas. To mogućnost imate i po sadašnjim zakonima. Ako vi sada tražite da hrvatski vojnik ide u slučaju potrebe a bez da o tome prethodno ovaj Hrvatski sabor donese odluku na hrvatsku granicu. Kako to vi mislite da izgleda? Valjda će bit negdje raspoređeni pod naoružanjem, jel' tako ili kako drugačije? Ili kako drugačije? I ne možete nam otkloniti sumnju da će ova Vlada donijeti odluku da na isti način kao Slovenija ili Mađarska gradi žice i ograde na svojim granicama, da gradi žice i ograde. Vi mene ne možete razuvjeriti jer vi u prijedlogu ovog zakona niste uopće naznačili u kom smislu i kako će se koristiti kapaciteti Hrvatske vojske. I tu je osnovni problem. Dakle, imamo ustavni problem, imamo jer je to, ovi prijedlozi zakona su u direktnoj koliziji sa odredbama Ustava. Jesu gospodine zamjeniče ministra jesu pa i čitajte malo Ustav pa ćete vidjeti da jesu. I drugo što niste dali ništa ja ne kažem da vi morate tu dati, nećemo sad govoriti o tome kako će izgledati neka akcija ili slično kao što je rekao jedan kolega, nego da znamo u kojim gabaritima se misli vojska angažirati. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre, ja vama vjerujem. Ja vama vjerujem da vi nećete zlorabiti ovu eventualnu ovlast i zatražiti da Hrvatske oružane snage učine nešto što bi bilo na štetu ovog naroda. Ja vama vjerujem, vjeruje vam i premijer također. Ali ovdje ipak nije pitanje povjerenja, jer povjerenje je subjektivna kategorija i ona se može u vremenu promijeniti. Neki drugi ljudi će doći nakon vas na vaša mjesta a mi ovakvom promjenom zakona ćemo ostaviti mogućnost da u nekim drugim okolnostima neki pomahnitali hrvatski političar eventualno zloupotrijebi takve ovlasti. Dakle, mi moramo govoriti o objektivnim kategorijama, a Ustav nam daje taj okvir. Dakle, nije stvar povjerenja, ja vam vjerujem, ali ne znam šta će biti u budućnosti. Rekao sam da je povijest prepuna, a i današnjica zlouporabe, pa i Oružanih snaga u raznim državama za političke svrhe. To mi ne želimo na ovom stupnju koji smo dostigli demokratskih standarda. I zato moramo se svi skupa držati Ustava i vojska ne može na granice čuvati granicu oružjem dok ne promijenimo Ustav. Ja vas tražim ako nemate dovoljno kapaciteta, sposobnosti unutar policije, materijalnih, ljudskih ili nekih trećih da nam kažete što vam fali. Onda ćemo mi u Saboru vidjeti koji je najbolji način da vam to osiguramo, jer želimo vam dati sve alate da vi osigurate sigurnost zemlje u skladu sa nadležnostima koje MUP i policija imaju. Mi to želimo napraviti. Recite nam što vam fali, mi ćemo reći koji je najbolji način kao zastupnici naroda. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Ovdje se razvila jedna vrlo interesantna rasprava koja doduše nije o ovim zakonskim prijedlozima ali očito se pokazuje potreba da i takvu raspravu imamo, samo ću se kratko na nju referirati. Odnosi se na nacionalnu sigurnost i institut ili institucije koji su ključni za nacionalnu sigurnost. I tu vojska sigurno ima veliku ulogu, policija ima veliku ulogu ali barem isto toliko veliku ulogu u nacionalnoj sigurnosti imaju demokratske institucije. I koliko god je to prošireno u našem društvu, pa ja bih rekla i među samim saborskim zastupnicima, da često preziru Sabor, da često preziru Parlament, Parlament je u svakoj demokraciji jedina brana između jedne ugrađene tendencije izvršne vlasti prema autoritarnosti i građana. I Parlament je jedina brana kao najviše predstavničko tijelo institucija demokracije. I kroz to je možda i najefikasniji mehanizam odvraćanja. Ako funkcioniraju demokratske institucije, ako su institucije snažne i jake i imaju i u stanju su obavljati svoje dužnosti i ovlasti to je vrlo, vrlo značajna komponenta u nacionalnoj sigurnosti. Demokracija je sastavni dio i obrana demokracije je sastavni dio nacionalne sigurnosti. Međutim, ovdje je govoreno jako puno o Hrvatskoj vojsci, kako je Hrvatska vojska postupala u ovoj izbjegličkoj krizi. Ja sam dva puta bila, tri puta čak bila i u Opatovcu i u Slavonskom Brodu i mogu ovdje posvjedočiti to je organizirala Hrvatska policija uz suradnju i pomoć Hrvatske vojske koja se ponašala fantastično, bila je vrhunski organizirana i mi smo po cijeloj Europi mogli biti ponosni na ono kako je to odrađeno, apsolutno. I u Opatovcu gdje je bilo zapravo ad hoc, nitko u Europi nije predvidio ovolike razmjere krize, za to ima i razloga jer ona nije sasvim spontana, izbjegličke krize. Ali je i u Opatovcu koji je bio ad hoc organiziran i u Slavonskom Brodu koji je bio sustavno organiziran Hrvatska policija i Hrvatska vojska su odradile odličan posao koji su odradile po postojećim zakonima. Dakle, po onome što ovdje imamo. I ovih nekoliko članaka o kojima bi mi danas trebali raspravljati ne govore ništa o Hrvatskoj vojsci, tu se uopće ne radi o Hrvatskoj vojsci. Hrvatska vojska se pokazala što može i zna i na koji način to radi kao i policija. Oni govore o promjeni ovlasti između Parlamenta, dakle između predstavničke vlasti i izvršne vlasti. Oni jednu ovlast uzimaju predstavničkoj vlasti i daju je izvršnoj vlasti. Naime, ovlast da se odluči kada će vojska izaći na granice, samo tu ovlast, ništa oko humanitarne pomoći, za to to ne treba, vojska tu sudjeluje. Radi od 9. mjeseca prošle godine na tim zadaćama, i to vrlo uspješno i na ponos svima. Ali ono o čemu se radi u ovim zakonima je da se u mirnodopskoj situaciji, dakle koja nije predviđena Ustavom kao što ratne situacije jesu, u mirnodopskoj situaciji da se ovlast odluke o tome da vojska ide na granicu oduzima najvišem predstavničkom tijelu Parlamentu i prenose na izvršnu vlast. I samo o tome raspravljamo. Samo to su prijedlozi ovog zakona, odnosno ova dva zakona koja su pred nama u Saboru. Recimo u ovom trenutku nema izbjeglica ali što ako se promijene okolnosti? Ako se promijene okolnosti ovaj Parlament može donijeti odluku da vojska ide na granice ili ako se bojite dvije trećine ovaj Parlament u tom slučaju jedno popodne može donijeti ove zakone koji se ovdje predlažu ako se želi oduzeti Parlamentu pravo da o tome odlučuje. Ali načelno oko čega raspravljamo je u mirno doba, dakle ne kada je rat, da li o izlasku vojske na granice odlučuje najviše predstavničko tijelo Sabor ili odlučuje izvršna vlast. Teza koju želim ovdje braniti je da o tome treba da bi čuvali nacionalnu sigurnost, da bi čuvali institucije demokracije treba odlučivati najviše predstavničko tijelo, dakle Sabor. Od 16. rujna 2015. godine preko Hrvatska je prošlo nešto više od 658 tisuća ljudi. Od toga je 40-ak ljudi zatražilo azil. Iako je i naša policija apsolutno svima nudila ja vidjela na svoje oči, velike plakate, velike natpise na više jezika da svatko tko želi može tražiti azil, gdje se može obratiti itd. Dakle, da je njihova destinacija Njemačka. U svih tih više od 658 tisuća slučajeva hrvatska policija i hrvatska vojska su aktivno sudjelovale i uspješno i vrlo efikasno odgovorile na tu krizu. Hrvatska najbolje u Europi. Ja nisam, zadnja sam koja mislim da se uvijek čovjek treba hvalisati sa svojom situacijom i svojom zemljom ali u ovom slučaju smo zaista to odradili najbolje u Europi do te mjere da je to čak izazvalo i određenu razinu zavisti. Bivši ministar unutrašnjih poslova vodio je taj projekt i sam je rekao da upravo policija u suradnji sa vojskom je u stanju to odraditi, može to odraditi i tvorno je pokazao da može to raditi. Sadašnji ministar Orepić opetovano je rekao da je policija u stanju raditi svoj posao i odraditi taj posao dakle bez ikakve razlike odraditi taj posao vezan na izbjeglice. U raspravi se čulo iz vladajućih krugova usporedba emigrantske ili izbjegličke krize u kojoj se Hrvatska našla na neki način na putu sa 1991. Da li vi znate nešto što mi ne znamo? Dakle usporediti izbjegličku krizu, koliko god ona bila teška, u kojoj su se zaista naše institucije pokazale prvoklasno, usporediti s ratom, mislim da baca jedno sasvim drugo svjetlo na ovih par članaka koji se ovdje mijenjaju. Da li je to neka priprema za ratne situacije? Jer što se izbjegličke krize tiče nama te promjene ne trebaju. Parlament funkcionira, može se sastati, može odlučivati, policija funkcionira i vojska surađuje po postojećim zakonima sudjeluje u humanitarnoj pomoći, prisutna je svugdje, diže šatore, gradi privremene objekte, popravlja stalne objekte, dakle apsolutno je prisutna ovdje i funkcionira. Nema sumnje da se radilo o velikoj nesreći u izbjegličkoj krizi, dakle o velikoj nesreći velikog broja ljudi od kojih je jedan dio, otprilike milijun ljudi došlo u Europu, od toga, kao što smo rekli više od pola prošlo preko Hrvatske. Zakon o obrani u članku 59., citirati ću, predviđa: "Oružane snage mogu se koristiti kao pomoć u zaštiti i spašavanju, u slučaju katastrofa, velikih nesreća i nesreća. Zakon o obrani, čak ostavimo sve ostalo, predviđa u postojećoj regulativi, dakle u postojećim člancima predviđa sudjelovanje vojske. Ne treba ništa dodatno izmišljati. U međuvremenu u odnosu na ono što je bilo kada je u Hrvatsku ulazilo otprilike 10 tisuća pa 11 tisuća, mislim da je to bio najveći broj, 11 tisuća ljudi u 24 sata. Situacija se smiruje a ne intenzivira. Dakle analiza koju temeljem činjenica koje imamo na uvid koje možemo napraviti govorila bi da je opasnosti ili ugroze manje a ne više. Ako se to mijenja ili ako ima naznaka da se mijenja onda tu neku analizu treba prezentirati koja govori o tome da se to mijenja a osim toga i u tom slučaju neće biti ratna situacija pa će se Sabor bez daljnjega moći i morati odazvati svojoj dužnosti a to je da donosi one odluke koje najviše predstavničko tijelo u zemlji mora donositi a to je slanje vojske na državne granice. Ako postoje pokazatelji u suprotnom pravcu recite nam. Prezentirajte ih u, dakle ne radi se ovdje o ratu, radi se o izbjegličkoj krizi. Prema tome bez daljnjega se ti pokazatelji mogu prezentirati u javnosti. Vojska temeljem Ustava i postojećih odredbi već i sudjeluje u obrani granica ili čuvanju granica a to je na moru kroz obalnu stražu. Dakle zbog toga ponovno nije potrebno oduzimati ovlasti Parlamentu, Hrvatskom saboru i davati ih izvršnoj vlasti jer je i ta mogućnost situacije na moru predviđena. U ovom slučaju kada bi oduzeli Saboru pravo da odlučuje o tako važnoj stavi kao što je slanje vojske na granicu i prepustili tu odluku izvršnoj vlasti, u ovim člancima koji se ovdje predlažu ne predlaže se nikakva specifikacija, nikakvo ograničenje, šta bi ta vojska tamo radila, tko bi odlučivao, o čemu, o tome šta ta vojska tamo radi. Vojska naravno radi ono što joj se naređuje. I u ovom slučaju nije slučajno, nije hir da je predloženo i da je sankcionirano da o tome odlučuje Parlament a ne izvršna vlast. Parlament je oblik demokratske kontrole nad dva instituta ključna, vojskom i policijom koja predstavljaju državni monopol na nasilje. To je, da ne ulazim, znate svi, iz temeljnih teorija demokracije. Zato se ova ovlast daje Parlamentu, upravo zato da građani, da najviše predstavničko tijelo nad time ima kontrolu. Dakle, jedina promjena ili jedina svrha koju prebacivanje odluka o slanju vojske na granicu sa Parlamenta na izvršnu vlast ima jedina prava posljedica je militarizacija društva. O tome, ako o tome razgovaramo da ćemo Parlamentu oduzimati ovlasti i prenositi ih na izvršnu vlast, onda trebamo jednu puno dužu, jednu puno ozbiljniju raspravu. Ono gdje se Hrvatska treba i može uz ono što već radi, što radi hrvatska policija i što u onim dijelovima u kojima može i za to je ovlaštena radi i hrvatska vojska od samog početka može i treba angažirati su europske institucije i zajednička europska politika. Treba dogovarat sa Turskom. Da, treba dogovarat sa Turskom. Ti ljudi dolaze iz Turske, prema tome Turska je rekla 6 milijardi eura, EU je ponudila tri.

Idemo na replike. Prvu ima uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Meni je drago da je poštovana potpredsjednica Hrvatskog sabora gospođa Vesna Pusić evo ovdje govorila prije svega o važnosti institucija i o važnosti hrvatskog Parlamenta kao što takvu ili vrlo sličnu ulogu imaju i druge zemlje. Nekada se sada već poodavno ali po stvaranju Hrvatske države govorilo je da je iznad hrvatskog Parlamenta samo Bog. Danas više nitko, mi sami ne vodimo računa o sebi. Ali upravo zbog toga što se to na neki način izuobičajilo govoriti i gdje upravo gospođa Pusić skrenula pozornost na jačanje demokratskih institucija ja ću se još jedanput pozvati na Ustav. Takvu ovlast hrvatskom Parlamentu dao je upravo Ustav, a mi smo ustavotvorci. Da bi se u svim tim situacijama, dakle u članak 17. koji govori i na koji je vezan ovdje uz ovaj članak 7. koji govori kako Oružane snage mogu ako to zahtijeva narav pogibelji koristiti pomoć policiji i drugim državnim tijelima. To piše u Ustavu. Ali pod kojim uvjetima? Pod člankom 17. Dakle, u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti jedinstvene države i može se izroditi. Mi nitko ne vidimo sada tu opasnost. I vi ste logično govorili, može prerasti u nešto što mi dan danas ne možemo pretpostaviti. I onda se to sigurno može podvući pod odredbu članka 17. ugroženosti države. Te veliki … [[Govornica se ne razumije.]] dakle ovdje članak 17. spominje čak i prirodne nepogode, ali sve to u Ustavu piše i mora pisati jer to su pretpostavke. Dakle, kad god vojska nastupa u takvom, sa takvom ulogom to su prerogative koje može imati, odnosno koje uvjete propisuje samo Ustav. Nema potrebe. Sljedeća replika je uvaženi zastupnik Željko Glasnović. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, pa o ovom pitanju ja mislim treba slušat struku.

O tome tu nema dvojbe nekakve. Drugo, pitanje Njemačke gdje je povijesni kontekst, tko se ikad pita šta će Njemačka napraviti ako ste pratili ove izbore ima i Njemačka također iskustvo sa izbjeglicama na primjer nakon Drugog svjetskog rata najveće etničko čišćenje u povijesti Europe, 17 milijuna otjerani, istočno od crte … [[Govornik se ne razumije.]] dva milijuna ubijenih, dva milijuna silovanih žena itd. itd. Šta sa Nijemcima? Šta će bit kad Nijemci zatvore svoje granice? Ovako to drugo pitanje ima i Hrvatska sa izbjeglicama iskustva. Bilo je tu više od pola milijuna muslimanskih izbjeglica, ima iskustva sa ISIL-om i sa muđahedinima iz sjeverne Afrike i Afganistana i tu su i hrvatski bojovnici i spriječili te snage da izbiju u dolini Neretve '93. godine. A danas tu ti ljudi sjede u Haagu. Plan nacionalne sigurnosti. Čuli smo danas da nije bilo revizije od 2002. godine i totalni promašaj i šta su radile te agencije koje se brine o reviziji i plan nacionalne sigurnosti totalni promašaj.

Ja sam uvijek za to da se sluša struka samo imam dva odgovora na vaše primjedbe. Jedno je u samom Parlamentu zastupnici su svi jednaki. Zato smo ovdje izabrani. Ja primjerice to koristim jer i drugi koriste, ali zapravo ja bih bila najsretnija, mislim da bi bilo najpravilnije da se ne koriste nikakve akademske i druge titule u Parlamentu. U Parlamentu smo kao zastupnici i svatko ima pravo kao zastupnik zastupati stav. A konzultirati se sa strukom izvan Parlamenta svakako treba. Ali u ovom slučaju, u slučaju ovih zakona o kojima sada razgovaramo ti zakoni ne govore o nacionalnoj sigurnosti. Ti zakoni govore o odnosima između Parlamenta i izvršne vlasti u ovlastima odlučivanja. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Ante Župan Izvolite. Poštovana kolegice vi ste u svom izlaganju najčešće koristili riječ demokracija, što je u redu, riječ Hrvatski sabor ili Parlament što je isto u redu, međutim ovdje zapravo imamo Hrvatski sabor koji će po tom pitanju nakon rasprave, koliko god ona trajala, odlučiti kako će odlučiti. Znači, Hrvatski sabor će odlučiti svojim glasovanjem. I sad se postavlja pitanje u čemu je problem? Ako je Hrvatski sabor mjesto demokracije koja odlučuje kao krajnje tijelo koje odlučuje u ovakvim pitanjima on će, upravo će Hrvatski sabor odlučiti o ovome zakonu. E sad postoji drugo pitanje, a to je da li je ovaj zakon koji je predložen predložen nelegalno, protuustavno, znači krivo? Mi ovdje tumačimo jedni na jednu stranu, drugi na drugu. To pravorijek može dati recimo Ustavni sud. Dakle, pustimo mi je li zakon u redu ili nije, nemojmo polaziti od pretpostavke da li je Vlada uz dobru pravnu potporu koju ima poslala nama falš zakon. Pođimo od toga da je zakon utemeljenih osnova. Ako je to tako onda ostaje samo treće pitanje, odnosno ono prvo, da li mi to imamo pravo odlučiti ili ne. I kako odlučimo tako je kao da smo na bilo koji drugi način kao ovaj Sabor donijeli odluku i bilo po čemu. I drugo ako to ne poštujemo onda ovo zaista nema smisla, onda je to iscrpljivanje. I konačno moramo poslušati gospodina ministra koji ima bolji uvid u tu problematiku i međunarodne kontakte. Ako gospodin ministar uz ovu zakonitost i parlamentarnu odluku procjenjuje da bi bilo potrebno i u mogućim situacijama da policija ima asistenciju u onoj mjeri koliko okvir zakonski intervencije to zahtjeva ili prilike nalažu da ima potrebu za korištenjem vojske onda vjerujmo mu. Zahvaljujem. Izvolite, uvažena potpredsjednica. Može ga predložiti Vlada, ona na to ima pravo i legalno je predložen. Da li je sadržaj zakona u skladu sa Ustavom mi apsolutno u Saboru možemo raspravljati jer nota bene je Sabor donio taj Ustav. Dakle, nije to da mi tu sad možemo bilo što raditi a onda će nas Ustavni sud vući za uši i ispravljati nas. Ali Ustav je donesen u ovom Saboru. Drugo, da li Sabor može svojom odlukom sebi oduzeti neku ovlast i prenijeti je na izvršnu vlast? Pa naravno da može. Ali upravo zato ovdje raspravljamo jer je moje mišljenje i mišljenje nekih drugih kolega da to nije dobro. A to između ostalog, jer ako bi išli po logici koju ste vi ovdje iznijeli onda opozicija ne bi trebala ni postojati, onda ne bi trebao postojati nitko tko drugačije misli od većine.

Uvažena gospođo Pusić možemo se apsolutno složiti oko ovog prvog dijela vaše rasprave gdje ste spominjali institucije, gdje ste spominjali predstavničku i izvršnu vlast, gdje ste spominjali i vrlo tanku liniju koja dijeli ovaj prijedlog zakona a možda i sa Ustavom. Međutim, ja vjerujem stručnim službama, vjerujem podnositelju ovog prijedloga. Ali isto tako ne bih se složio s vama u jednom drugom dijelu vašeg mišljenja vezano uz ovo pitanje. Sjetimo se prošle godine izjave vaše da migranti tj. teroristi, ne migranti ispričavam se, teroristi ne dolaze u Hrvatsku gumenim čamcima već business klasom zrakoplova. Sjetimo se isto tako vaše izjave iz ranog dijela krize gdje ste rekli da se Hrvatska jednostavno može nositi s par tisuća izbjeglica ali ne može se nositi s nekoliko desetaka tisuća izbjeglica. Mi danas govorimo o stotinama tisuća. I iskreno da vam kažem ne zamjeram vam to. Ne zamjeram vam zato što iz tadašnje perspektive to je tako izgledalo. Ali upravo zbog tog iskustva koje imamo od prošle godine moramo na jedan drugačiji način razmišljati, moramo razmišljati na način da se ovo doista ne samo može ponoviti nego da se može ponoviti sa iznosima ne od 100 tisuća nego i preko milijun ljudi.

Ali, bojim se da kroz ove replike nadoknađujete vrijeme. Riječ ima uvažena potpredsjednica. Hvala lijepa.

Svi ostali su došli rođeni u Belgiji, rođeni u Francuskoj, rođeni u Velikoj Britaniji, bili se boriti na Bliskom istoku i vraćali se natrag. Što se tiče koliko izbjeglica možemo imati na svom teritoriju ono o čemu sam ja govorila je broj izbjeglica koje Hrvatska može trajno zbrinuti. Ako se sjećate to je bilo u kontekstu, dakle ljudi koji će se tu nastaniti trajno, a ne koji će proći kroz Hrvatsku. Pokazalo se, i sadašnji ministar je potpuno jasan o tome da smo mi u stanju ove ljude koji prolaze zbrinuti i riješiti, suočiti se s tom krizom. Ali se tada govorilo koliko ljudi se može trajno nastaniti u Hrvatskoj. Ono i biti, ili barem neko duže vrijeme boraviti u Hrvatskoj. I u vezi s tim sam ja rekla da mi možda možemo sa kojom tisućom ali da sa desetinama tisuća ne možemo, da naprosto nismo u stanju i kod toga stojim i danas, i mislim da je to i europske institucije su potvrdile a vi naravno imate pravo na svoj stav.

Ja sam već ranije pokušao objasniti što kaže Zakon o obrani i Ustav naravno kada je u pitanju uporaba Hrvatske vojske. I nitko sa ovim prijedlogom zakona ne želi niti ima namjeru ovlasti Sabora davati izvršnoj vlasti. Nitko, jer su ta pitanja jasno razgraničena i Ustavom i Zakonom o obrani. Pa tako u Zakonu o obrani, on govori o uporabi Oružanih snaga i to se odnosi na ratno stanje i neposrednu ugroženost i govori o korištenju Oružanih snaga a to korištenje se odnosi na mirnodopsko stanje. I zakon jasno kaže Članak 46. O uporabi Oružanih snaga odlučuje Hrvatski sabor, predsjednik Republike, predsjednik Vlade i ministar obrane u skladu sa Ustavom i ovim zakonom. A uporaba se odnosi na uporabu Oružanih snaga u ratnom stanju, uporaba Oružanih snaga u stanju neposredne ugroženosti, uporaba Oružanih snaga prilikom prelaska granice i djelovanja Oružanih snaga preko granica Republike Hrvatske.

Nakon toga imate korištenje i pomoć Oružanih snaga. To je Članak 58. gdje jasno piše: "O korištenju Oružanih snaga odlučuje Vlada ili ministar obrane u skladu sa odredbama ovoga Zakona. Dakle, postoji razlika između uporabe koja se odnosi na ratno stanje i neposrednu ugroženost i korištenje Oružanih snaga koje se odnosi na vrijeme mira. Dakle nema ni govora o tome da se neka ovlast Hrvatskog sabora želi oduzeti Hrvatskom saboru i dati Vladi RH jer je to i Ustavom i Zakonom o obrani jasno razgraničeno. I nema govora o tome da se radi o bilo kakvoj militarizaciji društva nego se otvara samo mogućnost ako okolnosti to budu tražile da vojska asistira policiji. Dakle policija je i dalje odgovorna za nadzor državne granice a tu joj samo vojska može pomoći. I ono što također treba naglasiti, stalno pozivanje na članak 17. i 101. Ustava.

Dakle ne odnosi se na mirnodopsko stanje.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra dozvolite da vas demantiram. Mogućnost da vojska asistira policiji postoji i danas. Vojska asistira policiji od rujan ove godine. Dakle najnormalnije, vrlo efikasno i vrlo dobro. Međutim, u prijedlogu zakona, dakle Konačni prijedlog Zakona o dopuni Zakona o obrani i o tome da ovdje radi. Dakle u mirnodopskom stanju samo parlament, u ovom slučaju Hrvatski sabor može odlučiti da će slati vojsku na granicu. Mijenja se Zakon o obrani i kaže se Oružane snage mogu pružiti potporu policiji u zaštiti državne granice u skladu sa zakonom kojom se uređuje nadzor državne granice. Dakle, sada se kaže da u ovlasti, odnosno u onome što policija radi, što vojska radi je i mogućnost da sa policijom čuva državnu granicu, drugim riječima da ju se šalje na državnu granicu. Odluku o pružanju potpore Oružanih snaga policiji iz stavka 1. ovoga članka donosi Vlada, dakle izvršna vlast, ne više Hrvatski sabor, na prijedlog ministra obrane i uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike. Drugim riječima ovlast da se vojska šalje na granice više nije u Saboru nego u izvršnoj vlasti i to je suština ove promjene.

Neće vojska čuvati granicu, ta obaveza i dalje ostaje na hrvatskoj policiji po Zakonu o nadzoru državne granice. Vojska joj može samo asistirati i ništa više od toga. To je bitna razlika gospođo Pusić, to je bitna razlika. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Zdravko Ronko.

Trenutno ta ruta je zatvorena. Činjenica je da mi ne znamo hoće li to tako i ostati ili će se možda čak pojaviti i neka puno opasnija ruta za našu zemlju. No, znamo da sadašnje stanje zasigurno ne zahtijeva u odnosu na ovo prethodno, ne zahtijeva hitnost postupanja ili donošenja ovih izmjena u Hrvatskom saboru i zato mislim da bi bilo dobro da se to odgodi, da se sveobuhvatno sagleda u kontekstu mogućih i drugih ugroza kako bi ovo bilo i kvalitetnije i da se razjasni na stručnoj razini prijepor oko kolizije sa Ustavom Republike Hrvatske. Prilog tome je i činjenica da nas ne može ništa tako iznenaditi na što policija ne bi mogla adekvatno i kvalitetno i promptno odgovoriti, jer i u sadašnjoj ovoj imigrantskoj krizi policija je izuzetno dobro obavila svoj posao, visoka profesionalnost i odgovornost, zaštita imovine i građana i dakako humanost. Pokazali smo za razliku od Mađarske da nam ne treba ni žilet žica, da nam ne trebaju ni oklopna vozila, da nam ne trebaju ni kalašnjikovi i pokazali smo svoje jedno veliko hrvatsko srce i veliku hrvatsku dušu i time podigli i ugled Hrvatske u svijetu. Dakle, po meni bilo bi najbolje da se ovo donošenje odgodi, da se ono doradi i dopuni i mi ništa nećemo time ugroziti našu sigurnost. Naprotiv, mislim da ćemo napraviti dobar posao. Hvala lijepo.

Da napomenem da imamo još 9 izlaganja što u ime kluba, što pojedinačnih, tako da ako je moguće racionalizirati izlaganja i replike. Sljedeći je uvaženi zastupnik Jaroslav Pecnik u ime kluba Hrvatskih laburista. Zahvaljujem što ste prepustili red uvaženoj potpredsjednici. Zahvaljujem. Poštovani kolegice i kolege, gospoda iz Vlade. Odmah u početku da kažem da u ime Hrvatskih laburista, dopuna ova dva zakona o nadzoru granice, odnosno asistiranju vojske Hrvatskoj policiji mi nećemo podržati. Mislimo da je ishitren, nepotreban i da zapravo sam po sebi više šteti nego koristi ugledu zemlje. Kaže pružala bi potporu policiji iz sigurnosnih i humanitarnih razloga.

Pa onda ako želimo da netko humanitarno djeluje valjda šaljemo humanitarce, imamo policiju. U vrijeme najžešće krize na toj tzv. balkanskoj ruti policija je obavila svoj posao svi kažu na opće zadovoljstvo. Plus toga izbjeglice, migranti, kako god da ih nazovemo nisu se željeli zadržavati u Hrvatskoj. I meni je tu jedan od problema velikih koji nisam čuo da je netko spomenuo zašto se izbjeglice, zašto migranti ne žele biti u Hrvatskoj. Ja mislim da je upravo ono što se kaže u mojoj struci, filozofiji tamo gdje je kriza tamo je i spas. Mi ćemo doći vrlo brzo u situaciju da ćemo shvatiti da su zapravo migranti naše rješenje, a ne naš problem. Govorili smo o populacijskoj politici. To je onda već problem za nas. Ali činjenica jedna da će to uskoro biti nešto što je aktualno i nešto o čemu ćemo morati razmišljati. Ali sad, bilo je jako puno priča o odgovornosti, Vladi, ministrima, da li vjerujemo jedni drugima, ne vjerujemo jedni drugima itd. Ja ću se malo pokušati našaliti pa reći, ja vjerujem Hrvatskoj vojsci, ali ne vjerujem hrvatskoj politici odnosno hrvatskim političarima. Mislim da je tu problem. Ali čak ni to nije toliki problem. Za mene je daleko veći problem ako smo se malo slušali i ako smo zapravo vidjeli da stalno govorimo o izbjeglicama migrantima, ali uvijek kroz neku kako da kažem prizmu a oni blizu su, to su islamisti, to su teroristi. Ne baš tako, ali sa aluzijama da je to jako moguće, tu nešto ne štima. Jel' Ja se pitam kakvi smo mi to ljudi, ne kakva smo mi to država. Država smo vjerojatno kao i svaka druga, ni bolja, ni gora, takva kakva jesmo. Ali kakvi smo mi to ljudi, kakva smo mi to zemlja.

Ja znam u Osijeku kad smo bili, dolazio je neki general Satish Nambiar pa se taj dan nije pucalo, pa smo svi izašli van, očekivali da će taj Indijac napraviti neko čudo. imali iskustva. Na koncu smo shvatili da bez oslanjanja na same sebe i svoje snage ništa se neće desiti. Ali govorim o toj nadi da će nas svijet razumjeti, da smo mi dio toga svijeta, ništa nismo gori. Zašto smo zaslužili takvu sudbinu? Naprosto, naravno mi sažalijevamo ljude kad vidimo djecu onu nesretnu, jadnu. Pa ja mislim da svakoga normalnog čovjeka ta slika mora uzbuditi i naprosto mora to staviti u prvi plan, a ne sigurnost, a ne, ne znam zakone, a ne sve ono što ovdje govorimo i na što stavljamo naglasak. Pa znam, Mađari rade, imaju i … [[Govornik se ne razumije.]] Pa valjda nam ne može to biti uzor? Ili recimo šta rade moji Slovaci? On kaže ni jedan musliman ne može ući u Slovačku a da ja to ne znam. Pa sa vojskom. Vojska je ta koja će biti ta koja će biti, kako da kažem, taj koji gleda, kontrolira. Ali slušajte socijaldemokratu što kaže, neće kaže u Slovačkoj biti niti jedna cjelovita islamska zajednica. Pa to su strašne riječi. A mi zapravo razgovarajući o svemu ovome ovdje tek tako dajemo vjetra u leđa takvim idejama. Na koncu konaca pozivamo se na Njemačku pa kažemo Njemačka je promijenila svoju politiku. Ne, Njemačka nije promijenila svoju politiku. Gospođa Merkel i dalje pokazuje se kao državnica, a ne kao političarka i ona bez obzira na ono što je doživjela poraze na ovim pokrajinskim izborima, a vidimo što alternativa za Njemačku traži odmah povećanje 20% policajaca, smanjenje socijalne pomoći kao dat ćemo onu pomoć koju recimo Sirijci imaju u Siriji. Inače, Sirijci odlaze iz Sirije samo zato što imaju fantastičnu socijalnu pomoć jel'

Ja mislim da ne bi smjeli biti.

Srećom danas je taj čovjek navodno u Španjolskoj, tamo je neki nogometni trener pa mu je ona zapravo indirektno pomogla.

Tako da znači da li će to biti ruka pomoći tim ljudima ili će to biti noga tim ljudima jel', da ih se spotakne. Jer vojska na granici je poruka vrlo jasna, niste dobrodošli, vi ste drukčiji. A sigurnosni razlozi pa mislim da je to samo jedan vrlo zgodan izgovor, i to smo vodili jako velike diskusije sami smo sebe hvalili kako je to sve jako stručno, a zapravo smo pričali i vrtili se u krug, objašnjavali isto istim. Drugim riječima nismo došli ni do kakvog zaključka, a pokazali smo da baš i nismo neki ljudi. To je ono što mene najviše brine, što nismo pokazali svoju ljudskost u ovom Parlamentu jer naprosto umjesto da govorimo o izbjeglicama, o tom problemu mi smo govorili o našoj sigurnosti. A bit ćemo humani u onoj mjeri u kojoj to nas ništa ne košta, poslije ručka ćemo malo podrignuti i prebaciti kanal na neku drugu sliku, a te izbjeglice će tako i tako opet. I utoliko ne treba praviti od ovoga izvanrednu situaciju. Mi živimo izvanrednu situaciju još od vremena kad je Brandt upozorio na razliku između sjevera i juga. I mi to permanentno živimo i ništa se tu bitno nije promijenilo. Samo to nekad malo izraste više, nekad toga bude manje. Dalo bi se tu još puno pričati, ali u svakom slučaju solidarnost i humanost su legitimacija jedne zajednice a mi baš nismo se iskazali danas u ovoj našoj raspravi, po mom skromnom mišljenju. Hvala.

Kolega Dodig, izvolite.

Danas smo počeli razgovarati ovdje o dva zakona, međutim diskusija je išla, po meni, u raznim smjerovima koji sami po sebi nisu loši. Počelo se razgovarati o dignitetu Hrvatskog sabora, što mi je jako drago, počelo se razgovarati o tome da li ovi zakoni su u skladu sa ustavnim rješenjima, odnosno Ustavom što je također dobro. Pa smo vidjeli da postoje tu različite interpretacije. Počeli smo razgovarati o humanističkom aspektu čitavog ovog problema, i to je dobro. I ono što je obilježilo na kraju diskusiju jeste različita interpretacija ustavnih rješenja. Definitivno kad je pravo u pitanju interpretacija pravnih akata i određenih njegovih rješenja je vrlo često vrlo različita. Pa onda u takvim situacijama imaju institucije koje na kraju daju mišljenje o svemu tome. I umjesto da nam to bude rješenje, a da ovo ili prihvatimo ili ne prihvatimo, posve svejedno, mi stalno jedni druge uvjeravamo da smo u pravu. I nismo se zapitali što on misli o tome, bez obzira na proceduru. … [[Upadica se ne razumije.]] Molim? … [[Upadica se ne razumije.]] Ja mislim da moramo poštivati struku. Struka se različito interpretira.

Međutim, ja na ovaj problem gledam na sljedeći način, što je za mene državna granica zaboga? Što je državna granica i što ona znači? Pa jednostavno rečeno to jedna crta koja omeđuje jednu državu od drugih država. I kad to gledamo u kontekstu vremena i prostora ona ne mora biti sporna. Imate državnih granica koje su tako mekane da tako kažem da i ne postoje praktički. Ali kad gledamo problem u kontekstu vremena, prostora i onoga što se događa onda hrvatska granica u njenoj cjelovitosti je vrlo ranjiva. U toj ranjivosti državljani te granice se osjećaju nesigurno i uplašeno. Nesigurno i uplašeno s obzirom na tragična iskustva u hrvatskoj povijesti i daljnjoj i neposrednoj, odnosno bliskoj povijesti. Teško je da postoji jedan veći kamen od Osijeka do Beča gdje neki Hrvat nije ili državljanin Hrvatske, ne samo, ispričavam se, nije poginuo ili nije njegov grob braneći Europu. Državljani ove države su s obzirom na ovo što se događa u strahu. Kada je čovjek u strahu i pojedinac i država imaju urođeni refleks da se brani. Jedan od iskaza ovog refleksa jeste pokušaj da se ovim zakonima na neki način kako ja to doživljavam vrati osjećaj sigurnosti ne samo u biološki i teritorijalni integritet ove države nego i osjećaj i slanje poruke ako hoćete i poslovnom svijetu u svijetu da je Hrvatska sigurna i za ulaganje.

Slažem se da nema smisla nekakva rješenja prepuštati izvršnoj vlasti. Ali s druge pak strane kada vidim kako funkcioniramo, kako bi funkcionirali u iznenadnoj situaciji a danas se događa da se stvari odvijaju neviđenom brzinom. S druge pak strane strah od toga od militarizacije i to je dio s kojim se apsolutno ne slažem s vama u mnogim stvarima se slažem ali u tom dijelu se apsolutno ne slažem. Vidite na aerodromu u Zürichu postoje vojna vozila sa dugim cijevima. Je li to militarizacija Švicarske? Molim? [[Upadica: Nažalost.]] Jeste ali nije slučajnom. Militarizacija sama po sebi kada je ovako gledate loša priča. Ali kada je gledate u kontekstu što ona znači sigurnosti i osjećaja koji imaju ljudi onda to može imati pozitivni učinak. Sigurnost je jedna od najznačajnijih psiholoških karakteristika, najvažnijih psiholoških karakteristika pojedinca, sigurnost. Ako na bilo koji način tu sigurnost remetite, vi ga dovodite često puta u poziciju iracionalnog ponašanja kada je čovjek siguran da mu se nešto neće dogoditi a živimo trajno pod utjecajem informacija, o opasnostima kojima smo izloženi, onda moramo posegnuti i za nekim mjerama koje nisu popularne. Ako gledamo povijest od prije 50-ak godina u Hrvatskoj ili ako hoćete u Jugoslaviji onda je '70.-tih godina upala u Jugoslaviju jedna bugojanska grupa ako se sjećate. Znate tko je išao rješavati tu bugojansku grupu? Ako pak gledate noviju hrvatsku povijest, moj dobar poznanik i ja bih rekao prijatelj, pokojni Vlado Gotovac je grmio u svim medijima '90.-tih godina na način da će kolone umarširati u Zagreb i srušiti vlast. Idealna priča u ratu da se upotrijebi vojska kao prevencija toga, to se nije dogodilo. Mi nemamo militantni duh i nemojmo se bojati činjenice da bi vojska mogla biti upotrjebljena protiv ovog naroda. Ovoliko demokracije teško da ima u bilo kojem parlamentu.

I zbog toga poruke koje su danas odaslane s ovoga mjesta, su loše poruke. Kada vidim kako funkcioniramo pa koji će građanin ove države imati povjerenja da ćemo mi u kriznoj situaciji a ona može preko noći nastati krizna imati povjerenja da ćemo donijeti prave odluke. Ovo je samo u pitanju efikasnosti mogućih iznenadnih događanja i ništa drugo. Ali da će to biti zloupotrijebljeno pa nemojmo funkcionirati na paranoidnom modelu da je sve loše napravljeno. Ovo je funkcioniranje na paranoidnom modelu. Dakle unaprijed vidimo da će se nešto strašno loše dogoditi. Pa šta se to može loše dogoditi ako gledamo rat, ako gledamo ponašanje hrvatske vojske. I konačno, sada ću reći nešto što nisam do sada nigdje javno rekao. Osobno imam zahvalu Srba u izbjegličkom kampu u Kninu što se brinem o njima. Pa je li mislite da postoje ovdje ljudi koji bi htjeli da vojskom se guše ljudska prava, slobode etičkih zajednica i da se dokida demokracija?

I zbog toga mi se čini i dragi Pecnik, di je, nestao je, što se tiče humanosti, nemojte me učiti. Za svakog onog kojeg bilo tko u ovom Saboru izbjeglica, od izbjeglica primi u kuću ja ovdje se obvezujem da ću ja primit duplo više, dva. Ali vodite računa o tome da je osjećaj sigurnosti koji se ovim zakonom pojačavaju u ovoj zaista turbulentnoj priči je izuzetno važan.

Hvala vam lijepo. Za repliku se javio uvaženi zastupnik gospodin Arsen Bauk.

Dakle, ja uopće ne doživljavam da je militarizacija nešto loše. Mislim da dapače da vojske u svijetu imaju svoju značajnu ulogu, ona je opisana i u našem Ustavu i postoje okolnosti u kojima se zahtijeva malo više uporabe vojske i one okolnosti u kojima se zahtijeva malo manje ili nikako uporabe vojske. I u tom smislu riječ militarizaciju ne doživljavam nužno loše. Ono što ja mislim je to da u ovome trenutku nema potrebe za uporabom vojske zašto što je situacija barem sa aspekta sigurnosti i zaštite suvereniteta bolja nego što je bila prije nekoliko mjeseci. I zato mislim da je u stvari ovo neproporcionalan odgovor Vlade na izbjegličku krizu i parlamentarne većine. Što se tiče ustavnosti to ste na početku vašeg izlaganja rekli. Ja mislim da to u ovome trenutku uopće nije u pitanju. Ja smatram da državu vodi Sabor i Vlada a ne sudovi i ukoliko postoji volja Hrvatskog sabora da ovo bude Ustavan zakon on će izmijeniti Ustav, pa će onda napravit takav zakon. Prema tome, u ovoj zemlji Sabor je vlast, Vlada predlaže, ali Sabor je vlast, iz Sabora proizlazi parlamentarna većina. Do sada smo u pravilu sve odluke koje su se ticale Oružanih snaga neovisno o tome kad je tko bio vlast, a kad opozicija donosili konsenzusom i mislim da je ovo jedan korak koji nije potreban. Dakle, ako okolnosti budu takve da se situacija pogorša, da se ovaj zakon uvijek može donijeti, ja jedino mislim da ga se ne treba sada donositi, a možda ga neće trebati ni kasnije. Zahvaljujem. Ja mislim da je potrebna. Militarizacija možda je istina to što govorite i prihvaćam da je to tako, ali u našoj percepciji, u javnosti militarizacija je loša pojava.

Zahvaljujem gospođo predsjedavajuća, kolega Dodig. Rekli ste da mi danas ovdje funkcioniramo na paranoidnom modelu. Ja bih mogla reći da mi se čini da Vlada sa ovim prijedlozima zakona funkcionira na paranoidnom modelu. Moglo bi se i obratno reći. Jer ako je mirnodopsko vrijeme, ako po riječima ministra pa i zamjenika ministra Hrvatska nije neposredno ugrožena, onda ne vidim razloga zašto po hitnom postupku se ide u izmjene ovih dva zakona. I dalje tvrdim da su u suprotnosti sa Ustavom i da u stvari dovode u mirnodopsko vrijeme bez ikakve potrebe jer mi analiza nikakvih nismo vidjeli, niti čuli, dovode vojsku na državne granice. Otvaraju mogućnost dovođenja vojske na državne granice i u biti ovim zakonima, dakle mi na neodređeno vrijeme da tako kažem dajemo izvršnoj vlasti, pojedincima u izvršnoj vlasti da donose odluke o upućivanju vojske na državne granice. I oprostite, ja nemam povjerenja, ja nemam toliko povjerenje kao saborska zastupnica da eventualno jednog dana ne može doći i do zlouporabe te iste vojske. Inače ovo danas je vrlo legitimna rasprava koliko god se nekome činilo da je paranoidna, ali je legitimna i svi oni koji su mislili da će prijedlog ovih zakona proći u jednoj mirnoj atmosferi, šutke ili da ćemo mi šutjeti i da nećemo prigovarati i tražiti objašnjenja grdno su se prevarili. Ja mislim da građani od svih nas očekuju da o ovoj problematici itekako progovaramo u Hrvatskom saboru cijeli dan, ako treba i cijelu noć. Zastupnice ako netko kaže ovdje da je to uvod i spremanje za državni udar, onda mi se to čini da je to paranoidna priča. Dakle, toliko o tome. Da je vojsci mjesto da niste za to da je vojsci mjesto na granicama možda im je mjesto u kasarnama, s time se slažem. Ali zapravo najprirodnije mjesto je vojsci na granicama, vojska je dužna braniti granice, granice.

Procjena i analiza proizlazi iz činjenica s kojima se svaki dan susrećemo. Analiza o kojoj vi govorite ne znam kako biste je proveli. Ima puno podataka kojima se potkrepljuje opravdanost ovog zakona. Ako mislite da je analiza anketa neke agencije koja ispituje javno mnijenje na 600 ispitanika onda ja vas uvjeravam to je javnost koju mi često puta uzimamo kao relevantnu činjenicu za određene stvari. Ovi su ljudi, konačno ministar unutarnjih poslova koji je trajno u vezi sa svim ministrima unutarnjih poslova u EU došli do zaključka da je to dobro rješenje.

Bojati se unaprijed nekih zlouporaba do te mjere da paraliziramo zakon mislim da nema nikakvog smisla. Sljedeća se za repliku javila gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović, izvolite. Također repliciram na ono što ste rekli poštovani kolega Dodig nemojmo funkcionirati na paranoidnom fenomenu. Ali ja postavljam pitanje odnosno repliciram vam na to a zašto vi ne vjerujete Ustavu koji je rekao pod kojim uvjetima? Vi kažete ja vjerujem Vladi kako će funkcionirati. Znate kolega čast svakome, vjera nikome. To kaže naš Ustav. Naš Ustav je napisan tako za svaku Vladu, ne za ovu ili za onu. Zamislite sutra dođe Vlada po vas ne daj Bože SDP-ova. I ovako dobrodušna kakva je pa tamo su ljudi ugroženi i ne šalje dakle po ovom zakonu, ocjenjuje da nema uopće potrebe da šalje vojsku. Jer ne možete raditi zakon samo za sebe. Na kraju krajeva ako je to tako ako vi kažete ja vjerujem ministru, vjerujem svojoj Vladi pa zašto onda uopće raspravljamo i o zakonu. Ne treba nam ni zakon. Što će nam Ustav, što će nam zakon kad imamo HDZ? Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Dodig. Gospođo Lovrinović, ovdje smo imali suprotstavljene stavove da li je to u skladu s Ustavom ili ne. Ja samo se zalažem da zapravo meritorno tijelo koje je za to predviđeno da u takvim situacijama da svoje tumačenje da to učini. A kažete da ne daj Bože po mene da dođe kako ste rekli SDP-ova Vlada. O čemu pričamo? Pa u tome je sva razlika u našem viđenju situacije.

Izvolite. Zahvaljujem potpredsjednice Hrvatskog sabora.

A znate zašto me brine? Da li vi imate neke informacije koje mi sa ove lijeve strane ako gledamo od čela ne razumijemo? Znači, da li mi ne znamo neke informacije koje vi znate? Otkud taj osjećaj nesigurnosti?

Znači, kad idete prema nekim slabima s jakim alatima vi pokazujete ustvari znak slabosti. To je ona famozna izreka Dalaj lame, nisam je ja izmislio. Znači, kad mi dočekamo te nesretne izbjeglice sa dugim cijevima, metkom u cijevi, jel mi njih kako dočekujemo, na koji način? Druga stvar, kad dođu turisti kroz tu istu granicu kad se bude formiralo neće proći samo izbjeglice, njih nećemo puštati ali ćemo turiste puštati ali sa dugom cijevi.

Ali bez obzira na te duge cijevi nisam se osjećao sigurno.

Hvala. Zato jer svakodnevno imamo informacije, ja osobno imam i to je možda moj problem, imam svakodnevno informacije koliko ljudi dnevno gine u terorističkim napadima, koliko ljudi je ugroženo i kakva je zapravo svjetska politika koja je danas takva da nema više djelića zemlje koji nije na neki način izvrgnut opasnosti. Zašto vi mislite da će vojnici sa dugim cijevima biti nehumani prema izbjeglicama? Tko vam garantira da neće biti državna politika takva da će se zaista evidentirati i da ćemo primiti opet i da ćemo ih pustiti kroz Hrvatsku? Zašto mislite da će nužno ih oni vraćati i pucati na njih? To je problem. Ja ne mislim da će to činiti ni Hrvatska policija ni Hrvatska vojska. Zahvaljujem.

Hvala lijepa poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Nije bilo davno kada je nova politika, nova vladajuća politika rekla podići ćemo žicu i poslati ćemo vojsku na granicu. Već tada su se javili glasovi da je za to potrebna promjena ustava. Međutim, to se ignorira i zato mi danas raspravljamo o ovim prijedlozima zakona. Ja ću se ponovno držati Ustava kao pijan plota i citirati članak 7., "Oružane snage mogu ako to zahtjeva narav pogibelji koristiti kao pomoć u policiji i drugim državnim tijelima pod uvjetom iz članka 17. i 101. Što kaže članak 17. U doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, dakle čak i kada je ratno stanje i neposredna ugroženost, o tome mora raspravljati Hrvatski sabor i o tome odlučuje dvotrećinskom većinom. Tek onda ako se Hrvatski sabor odmah ne može sastati na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade i predsjednika Republike donijeti će takvu odluku, ali opseg ograničenja u svakom slučaju mora biti primjeren, to sve u Ustavu piše naravi pogibelji. Nadalje, za posljedicu ne može imati nejednakost osoba s obzirom na rasu, s obzirom na boju kože, spol, jezik, vjeru, nacionalno ili socijalno podrijetlo. Dakle svi uvjeti za postupanje vojske osim onih slučajeva koje su joj dane dakle da pruža i u ovom civilnom dijelu potporu riješene su u Zakonu o obrani. Ali svejedno i ti i takvi imaju ponovno uporište u Ustavu. Pa kaže se: "Oružane snage RH mogu se koristiti kao pomoć i u protupožarnoj zaštiti, spašavanju i nadzoru i zaštiti prava RH na moru. Dakle i kada je požar, da nema Ustava zakon to ne bi mogao riješiti a kamoli da šaljemo vojsku na granice, naravno pod oružjem bez potpore Ustava. Odnosno ignorirajući Ustav. Sada ja razumijem cijeli kontekst o kojem ste svi pričali i to nitko ne može ignorirati, uz svu našu humanost, to smo pokazali i ne trebamo o tome posebno govoriti. Možda nas treba ipak podsjetiti da je moguće da nastupe situacije o kojima ste vi gospodine ministre i o kojima je zamjenik ministra govorio da se dogode. I onda, oni zaista mogu predstavljati ugroženost Hrvatske u bilo kojem obliku. Ne, o tome je ono o čemu ste vi sada predsjedavajuća, potpredsjednice Sabora i govorili.

Dakle nas 101 o tome mora odlučiti, za svaku takvu akciju, 101 a ne 20-ak koliko ih ima u Vladi ili samo premijer. O tome se radi. I mi za takvu vrstu nema sumnje da ćete imati u svako doba, u svako doba potporu.

Poslovnika koji govori što sadržaj prijedloga svakog zakona mora imati pa i onaj koji se donosi po hitnoj proceduri. Dakle uz prijedlog zakona predlagatelj će dostaviti i izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. A o tome govori i poseban zakon, Zakon o javnom informiranju. Dakle sve su to uvjeti koji su trebali biti ispoštivani. Čitava rasprava vodila se ovdje pa mi Hrvatskoj vojsci vjerujemo, mi Hrvatskoj policiji vjerujemo. Točno je da vjerujemo ali Hrvatska vojska radi po nečijem naređenju a mi znamo po Ustavu tko u takvim situacijama naređuje vojsci. To smo zaboravili.

Ja ću sada nešto reći općenito, ne za ovu vlast, ne za prošlu vlast, ne za buduću nego općenito. Nesigurna je ona vlast koja u svemu i svačemu, ne treba biti naivan ali u svemu i svačemu vidi veliku opasnost i veliku ugrozu. Vidite kada je 2004. godine došao HDZ odnosno Sanader bio premijer, prva odluka mu je bila zabrana okupljana na Markovom trgu, na ovom našem trgu a obrazloženje je bilo prijetnja od terorizma. To je bilo u obrazloženju tog prijedloga. A ustvari razlog je bio taj, možete se okupljati, dakle turistima je bilo dozvoljeno da se okupljaju ali ne i prosvjednicima. Dakle možete me doći slaviti ali ne i kuditi. Sada ću vam citirati riječi, da ne govorite da su to moje, Pape Franje koji kaže, zatvoriti granicu izbjeglicama, ljudima u nevolji, ravno je ratnom zločinu. Evo što su također rekli predstavnici svih najvećih vjerskih zajednica u RH koji je prvi potpisao predsjednik Hrvatske biskupske konferencije dr. Želimir Puljić ali i ostali predstavnici Crkve i patrijarh i predstavnici Židovske crkve i ostali. Kažu ovako, podsjetimo, i izbjeglice su naša brača i sestre koji traže dom daleko od svoje zemlje. Prisjetimo se u teškim danima rata kada su mnogi naši građani bili u teškoj situaciji a mnoge zemlje i dobri ljudi su im pomagali. Mi i naši ljudi koji su nesebično pomagali na ponos čitave Hrvatske izbjeglicama to su upravo ljudi koji su pretrpjeli najveće nevolje. Žalosno je to što je nova vlast čim je došla ukinula volonterima topli obrok. Dakle, već je to bio signal kud mi idemo. Dalje što još kaže Hrvatska biskupska konferencija sama. Kultura srdačnosti i sućuti, bratstva i solidarnosti, granice ne mogu biti veće od života i od dostojanstva ljudi. Izbjeglice, dobro svi mi to znamo bježe od rata, a ne žele rat, a da među njima, da među nama unutar zemlje, da među turistima može biti terorist, može biti čovjek sa zlokobnim namjerama to je istina. Ali ne možemo mi zbog toga u svakom takvom čovjeku gledati potencijalnu opasnost. Ovo je prilika da i ovdje u Hrvatskom saboru prozovemo i odgovornost, odnosno spomenemo bez ikakvog srama odgovornost EU. Ono što se godinama događalo u Italiji, dakle zemlji EU nitko joj nije pomogao. Pitanje Lampetuze i izbjeglica, tamo bio je samo njezin problem. Hrvatska tada nije ni bila u EU. Kada je bila Italija zemlja predsjednica mi smo jedini koji smo razumjeli to, jer je to blizu nas. I ne samo zato što je blizu nego smo zaista, da je narod hrvatski u svim tom i građani u svim svojim teškim vremenima pokazao svoje veliko srce i čovjekoljublje i to je neupitno. I to je ono što je ja bih rekla neugaslo kod našeg naroda i kod naših građana. Projekt "Mare nostrum" EU potpuno je doživio fijasko. Čak je u to vrijeme talijanski zakon pod prijetnjom kaznene odgovornosti priječio pomoć takvim ljudima. Dramatična je bila jedna situacija i ispovijest kapetana jedne ribarice koji je završio pred talijanski sud, što je spasio trudnice nekoliko muškaraca i petero djece. Pojavio se pred suca i znate što mu je rekao na pitanje da li se osjeća krivim? A on je digao ruke i rekao je, vidite ove ruke učinile su mnogo dobrih djela u svom životu, ali ovo što sam učinio čini mi se da nikad nisam učinio bolje djelo. Bio je osuđen, međutim Vrhovni sud je promijenio politiku, unatoč zakonu promijenio je praksu i to od tada više nije bilo kazneno djelo. Proširilo se to, dakle i pomoć se pokazala neumitnom i potrebnom u ime humanosti, umjesto čovjekoljublja, a pogotovo što ti ljudi nisu ni za što krivi, a mnogi u Europi i neke zemlje jesu. Koliko o tome, nije sada pitanje da ovdje raspravljamo, to je veća tema. Dakle, u onome što se nas, što smo mi doživjeli proteklih mjeseci zaista naša policija i građanstvo tamo pokazali su se da [[Upadica Pusić: Kolegice vrijeme.]] dakle pokazali su se da su na visini svog profesionalnog i ljudskog zadatka. Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Prva je gospodin zastupnik Dražen Bošnjaković. Izvolite. Hvala lijepo. Pa kroz cijelu ovu raspravu zapravo se provlači jedna nit ustavnosti zakona i zaista izrečene su vrlo ozbiljne sumnje da bi ovaj zakon teško mogao pretrpjeti ocjenu ustavnosti na Ustavnom sudu. I naravno da je Ustavni sud jedino mjesto gdje mi možemo u principu očekivat odluku da li on je ili nije ustavan. Ja moram priznat da ne dijelim bojazan da bi ovaj zakon bio neustavan, jer mi se čini zapravo da koliko god mi naš Ustav ili bilo koji zakon gledali vrlo često možemo naći situaciju da postoje određene praznine, određene čak i kontradikcije unutar zakona. Pa to smo najbolje što se Ustava tiče vidjeli i poslije izbora kada sami u nekim situacijama nismo znali zapravo kako postupiti, šta je tu pravo. Ovi zakoni ne znače sutra vojsku na granicama. Ovi zakoni znače da policija ukoliko smatra da je potrebna pomoć policija zapravo daje inicijativu i odluku o tome donosi Vlada uz konstitutivnu prethodnu suglasnost predsjednika. Mislim da to nije neustavno. Iz članka 7. stavka 1. Ustava gdje se kaže da Oružane snage štite jedinstvenost teritorijalno Republike Hrvatske, a to uključuje i granicu, sveukupnu granicu to i teritorij uključuje mislim da policija definitivno ovdje može zatražiti pomoć Oružanih snaga i da ovo ne bi trebalo bit oglašeno u eventualnom postupku neustavni. Mi imamo čak i jednu odredbu u nadzoru, da u nadzoru sudjeluju i Carinska uprava. I Carinska uprava sudjeluje u nadzoru i kontroli granica. Ako idemo ovom logikom mogli bismo postaviti i to pitanje da li je to u skladu sa Ustavom. Mislim da su ovi zakoni u duhu cijelog našeg sustava gdje ja se slažem postoje ovi izuzeci, ali ovo je nešto posebno, ovo je nešto drugačije. I ako dođemo do toga možemo propitati da li je to u duhu sustava. Ovo je definitivno u duhu sustava, ali naravno to je moje mišljenje kao što vi imate pravo na svoje, a Ustavni sud jasno je jedina istanca koja će o tome odlučiti. Odgovor na repliku gospođa Antičević Marinović. Dovoljno ga je čitati. Evo vidite, sad vi kažete da će policija davati naređenja u ovim slučajevima vojsci. To brani Ustav. Pa zadnji odlomak članka 7. kaže ovako: "Obrambeno ustrojstvo, zapovijedanje i upravljanje nad Oružanim snagama uređuje se Ustavom", a Ustav je odredio tko to radi. Dakle, ovo što se želi postići govorim vam treba povući ovaj zakon ili promijeniti Ustav pa ga konkretizirati ili sve to interpretirati, a to se može da je nastupila ugroza od bilo koga i od bilo čega što Ustav također predviđa i zato je potrebna na prijedlog Vlade naravno dvotrećinska većina u Hrvatskom saboru.

Izvolite kolega Grbin. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa ovu ću raspravu morati započeti na nešto malo drugačiji način nego što sam to inicijalno planirao jutros odnosno jučer kad sam se za nju prijavio. Naime, tijekom rasprave se često govorilo o Sloveniji i čula se teza da kada Slovenija može slati vojsku na granicu zbog čega to ne bi mogla i Hrvatska? Međutim, na tu je tezu vrlo lako odgovoriti, a odgovor na tu tezu proizlazi iz činjenice da Hrvatska i Slovenija nisu iste. Hrvatska i Slovenija nisu ista država, Hrvatska i Slovenija nemaju isti Ustav i naš Ustav, naši temeljni pravni akti ovo pitanje uređuju na nešto drugačiji način. Vidite, Slovenija je poslala vojsku na granicu. Oko toga je bilo puno buke i mi smo se pobunili zbog toga jer nam je u biti bilo dosta čudno da jedna država članica NATO saveza i EU šalje vojsku na granicu sa drugom državom članicom NATO saveza i EU koja bi joj barem na papiru trebala biti saveznica. I nije nam bilo drago zbog toga. Međutim, nismo mi u Hrvatskoj bili jedini kojima je bilo sporno da Slovenija pošalje vojsku na svoju granicu.

Parlament Slovenije je 22. veljače ove godine proveo raspravu o tome i raspravljao je cijeli dan iako je odluka na kraju donijeta sa 68 glasova za prema 5 protiv. Sloveniji u ovakvoj situaciji nije bio problem pitanje poslati u slovenski Parlament i o tome raspravljati. Međutim, kakvu je odluku slovenski Parlament donio?

E sada o Hrvatskoj. Govorila je o tome kolegica Antičević i mnogi prije mene, ali kada su zakoni ovoliko evidentno protuustavni, toliko očito protivni jednoj poprilično jasnoj ustavnoj normi tada o tome treba opetovano govoriti. Jer je to naša zadaća kao zastupnika u Hrvatskom saboru pa makar rasprava o tome trajala cijeli dan. Jer nije baš često da prenosimo ovlasti koje ima Hrvatski sabor na izvršnu vlast na ovakav način. U slučaju ovog zakona dva su razloga koja govore u prilog tezi o njegovoj protuustavnosti.

Ustava Oružane snage mogu ako to zahtjeva narav pogibelji koristiti kao pomoć policiji i drugim državnim tijelima." Dakle, Ustav dopušta i sada, i sada dopušta ono što vi predlažete ovim zakonom. Ali kada? Ustava. U Ustavu postoji i druga situacija. Jedna je primjerice pomoć i protupožarna zaštita ili nadzor mora i oni su u Ustavu u članku 7., istom tom članku, stavku 9. drugačije uređeni. Postoje i treće situacije, na primjer slanje naših Oružanih snaga u mirovne misije. I pazite sada, o slanju dva vojnika iz Hrvatske koji će u Operativnom centru u Djibutiju brinuti o nadzoru nad piratskim aktivnostima u Indijskom oceanu ovaj Dom mora odlučiti natpolovičnom većinom svih zastupnika svake godine. Dva vojnika u Djibuti. Jedan vojnik na Maltu. Ovdje o tome raspravljamo, ovdje o tome glasujemo natpolovičnom većinom svih zastupnika. Jedan bataljon na hrvatsku granicu mi o tome po ovome što ste ovdje predložili ne moramo biti niti obaviješteni. To ste predložili u ovom zakonu.

A imamo i određena posebna prava poduzimati mjere ako se skupimo u dovoljnom broju, a ja sam uvjeren da hoćemo, da protiv ovog zakona poduzmemo mjere pred Ustavnim sudom. … [[Upadica se ne razumije.]] Kolega Šuker nemojte misliti da me ometate, dapače ja uživam u vašem glasu koji se i bez mikrofona čuje na ovu stranu dvorane. Drugi problem sa ustavnosti ovoga zakona je pitanje njegovog predlaganja. I upravo tu se vraćamo na jedno pitanje koje se ovdje postavilo, a to je pitanje ovlasti za predlaganje ovog zakona. Vlada nepobitno ima ovlast predložiti svaki zakon koji misli da je potrebno. Nitko to ne može osporiti. Međutim, mi smo u našem zakonodavnom sustavu, doduše relativno nedavno za Vlade čini mi se da je to bilo gospođe Jadranke Kosor, donijeli Kodeks o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. To je bio veliki iskorak. Taj iskorak je nastavljen donošenjem Zakona o pravu na pristup informacijama. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje obvezu provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću prilikom donošenja svakog propisa. Ja znam da je to relativno nedavno i svjestan sam da je i prethodna Vlada, Vlada Zorana Milanovića i Vlada SDP-a imala problema sa provođenjem tog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Doduše, ono je provođeno nekakvih 100-tinu puta češće nego što je to provođeno prethodno za vrijeme mandata gospođe Kosor. Ali svejedno po stajalištu Ustavnog suda nije bilo dovoljno često provođeno. I Ustavni sud je u svojoj odluci broj U-2-1304. iz 2013. godine u slučaju, pa rekao bih, znatno manje važnog propisa zauzeo stav da se radi o dovoljno važnom aktu da je provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću bila nužna pretpostavka njegove valjanosti. Mi smo, mislim da smo mi ustanovili i kroz ovu raspravu a i kroz činjenicu da smo se u trenucima kada je priljev ljudi na naše granice bio najveći nosili sa tim priljevom bez uporabe Oružanih snaga RH, mi smo kroz tu činjenicu utvrdili da ovo nije zakon koji moramo donijeti danas, u petak ili u ponedjeljak, da možemo malo pričekati. Ja vas stoga molim da ispravite ovu grešku i da povedete brigu o tome da ovaj zakon ne padne zbog toga što nije provedena javna rasprava. Zaključiti ću, nisam od onih zastupnika koji samo kritiziraju, trudim se ne biti takav. Predložio sam dva amandmana na ove prijedloge zakona kojima predlažem kako bi se isti korigirali i kako bi se isti uskladili sa odredbama našeg Ustava. U oba ta dva amandmana citiram izričitu odredbu Ustava RH koja se odnosi upravo na situaciju kakva je predviđena ovim zakonom a to je situacija u kojoj se na neki način Oružane snage stavljaju pod nadležnost policije kako bi iste vršile pomoć. Molim vas, razmislite o usvajanju tih amandmana, molim vas razmislite i o ovoj drugoj primjedbi na koju sam vam ukazao koja se odnosi na provedbu odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama. Ukoliko to ne, ukoliko to ne učinite ne morate uopće dvojiti da će ovi zakoni završiti na Ustavnom sudu jer vam već sada najavljujem da ću ja biti taj koji će pisati zahtjev za ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu i nadam se da će mi se pridružiti dovoljan broj kolega u ovom Saboru da to postaje takav tip akta po kojem Ustavni sud, po sili Ustava i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu mora odlučivati. Zahvaljujem. Za repliku se javio gospodin zastupnik Maro Kristić. Poštovani kolega Grbin, ja sam siguran nakon što Hrvatski sabor u petak ili u ponedjeljak donese ove izmjene i dopune zakona da će nakon ocjene ustavnosti koju vi pokrenete se pokazati da je Hrvatski sabor bio o u pravu prilikom donošenja ovih izmjena i dopuna zakona.

Dakle ovdje nema nikakvog govora o militarizaciji zemlje kako su neki nastojali prikazati i potencijalnoj manipulaciji vojskom od strane Vlade. Naša vojska se kroz povijest pokazala pobjednička, uređena, humana vojska. I svrha ove izmjene zakona je isključivo povećanje efikasnosti vojnopolitičkog sigurnosnog djelovanja u slučaju izvanrednih okolnosti. Prihvat migranata i skrb o njima je sasvim nešto drugo u čemu su i prošla i ova Vlada zajedno sa Hrvatskom vojskom i svim ostalim, te policijom i brojnim volonterima pokazale veliku humanitarnu dimenziju. I siguran sam da će u slučaju bilo kakvog ponovnog otvaranja granica to ponovno potvrditi. Nikakav turizam niti bilo koja druga djelatnost ovime neće biti ugrožena. Dapače, ovim dodatno osnažujemo sustav nacionalne sigurnosti te pokazujemo da smo se brzo i efikasno spremni nositi sa svim izazovima. Naravno danas se u raspravama moglo čuti o propustima oko donošenja i mijenjana Strategije nacionalne sigurnosti koja se nije mijenjala od 2002. godine i naravno da ćemo mi inzistirati da se ta strategija što hitnije donese i uskladi sa stvarnim stanjem.

Kolega, ja ne znam kome ste replicirali ali meni sigurno niste, ja niti jednom riječju nisam spomenuo državni udar, niti mi pada na pamet o tome govoriti a sada tu riječ moram izgovarati samo zato što ste vi to potencirali. Ja sam govorio o drugim stvarima, ja sam govorio o postupku donošenja zakona koji je propisan odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i o Poslovniku Hrvatskoga sabora. Sudjelovao sam u pregovoru sa MOST-om nezavisnih lista u dijelu koji se odnosio upravo na ovaj dio političkog sustava i vi ste tada tražili obvezno provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana prilikom donošenja svakog propisa koji će usvajati Hrvatski sabor. Ja u ovom trenutku predlažući ovo o čemu sam govorio samo, isključivo i jedino potenciram ono na čemu ste vi inzistirali u pregovorima prilikom formiranja koalicije koja je prethodila formiranju hrvatske Vlade. Dakle, ja sam sada u nekoj, mogu reći šizofrenoj situaciji da pred vama branim ono što ste vi tražili, jer vi napadate ono na čemu ste prije 2 mjeseca inzistirali a to je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana prije donošenja propisa. Druga stvar, ja ne dovodim u pitanje da je moguće da će se sutra, prekosutra, za mjesec dana ili 2 mjeseca pojaviti takva ugroza koja bi zahtijevala poduzimanje ovakvih mjera o kojima mi čitav dan govorimo. To je moguće i to nitko pri zdravoj pameti ne može isključiti niti ja. Ja vam samo hoću reći da mi takvu situaciju u ovom trenutku imamo reguliranu u jednom propisu koji se zove, možda ste čuli za njega, Ustav RH. I mi možemo sada odlučiti dvije stvari, da li ćemo promijeniti članak 7. Ustava i onda u njega ugraditi ovo što ste vi predložili ili ćemo donijeti zakon koji je protivan tom Ustavu. Kolega Grbin, spomenuli ste da je i prethodna Vlada imala određenih problema sa provođenjem savjetovanja sa zainteresiranom javnošću iako sto puta više nego ona prije. I rekli ste lošu vijest za predlagatelje, a to je da bi se neprovođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za ovaj zakon da bi Ustavni sud mogao ocijeniti da je to propis za kojega je trebalo provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Dobra vijest za ministra je da zbog izmjena i za ministra obrane isto tako, a i možda i za Vladu sad više ne znam kako bi bila sudska praksa, da bi prije izmjena tog zakona oboje završili sucu za prekršaje zbog neprovođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, pa smo onda to, a ja u ime Vlade kao predlagatelj u izmjenama Zakona o pravu na pristup informacija ukinuli na zgražanje nevladinih udruga to sam na sebe prenio, da bi u pregovorima sa MOST-om te nevladine udruge koje su nas kritizirale zbog izmjene tog zakona to stavili u njihovu pregovaračku platformu, pa sam im onda ja objašnjavao da bi na taj način država možda ipak bila paralizirana. Dakle, to je jedna doista ste rekli šizofrena situacija. Prema tome, ocjenjujem da je za ovaj zakon trebalo provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, jer situacija nije takva da je zahtijevala trenutnu, brzu i odmah reakciju bez provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, bez javne rasprave, bez dva čitanja zakona i sa onom revolucionarnom odredbom o stupanju zakona da stupa na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama. Još samo da onda i nosimo predsjednici isti dan na potpis i da se odmah, da se štampa poseban broj Narodnih novina ako je tako krizna situacija da tu priču završimo i zaokružimo. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, zastupnik gospodin Grbin. Ma donekle ste me poštovani kolega Bauk krivo interpretirali. Ja sam rekao da je za vrijeme mandata Vlade u kojoj ste i vi sudjelovali i gdje ste unatoč dosta velikom protivljenju inzistirali na Zakonu o pravu na pristup informacijama upravo u ovom obliku o čemu sam vas ja zdušno podržavao, te je znači za mandata te Vlade provedeno cirka stotinu puta više savjetovanja sa zainteresiranom javnošću nego što je to bilo za prethodnog mandata, a svejedno je postojala ocjena da postoji problema sa provođenjem tog instituta. I ta je ocjena ugrađena u odluku Ustavnog suda koju sam citirao, a koja je svakome dostupna na web stranicama Ustavnog suda. Ovdje je preda mnom ministar i zamjenik ministra, znači ministar unutarnjih poslova i zamjenik ministra obrane. Potražite točku 9. te odluke i pročitajte što je Ustavni sud u toj točki naveo i zbog čega ovi zakoni ako budu usvojeni u ovom obliku sa ovim stupnjem provedene javne rasprave koji je nula riskiraju da već samo zbog toga padnu na Ustavnom sudu. Niti meni, niti ikome sa ove strane sabornice, a vjerujem niti kolegama s druge strane nije u interesu da imamo niz zakona koji zbog svoje ustavnosti padaju. A ja sam siguran ministre u mnogim stvarima ste rekao bih odlično počeli mandat i uživat ćete podršku od svih nas.

Sljedeći je na redu za raspravu gospodin zastupnik Arsen Bauk. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, poštovani ministre, poštovani zamjeniče ministra. Ova dva zakona u stvari ne govore i nije glavna tema ova dva zakona uporaba vojske nego politika Vlade i države Hrvatske prema izbjegličkoj krizi. Ja sam u prethodnom dijelu rasprave rekao da smatram da je politika koja je bila do sad, dakle od jeseni prošle godine pa do sada dobra u postojećem normativnom okviru i da taj normativni okvir ne treba mijenjati. I zato sam protiv izmjene ova dva zakona. Neovisno o tome smatraju li pravnici da su oni u skladu sa Ustavom ili da bi se oni proveli treba promijeniti Ustav. Ako treba promijenit Ustav promijenit ćemo ga, ako situacija tako nalaže. Nemam ništa protiv uporabe vojske u izbjegličkoj krizi ako je to potrebno, ali smatram da nije. Ako nije bilo potrebno na početku krize i u sredini kada je veliki broj izbjeglica dolazio u Republiku Hrvatsku, zadržavao se neko vrijeme i otišao dalje, onda sasvim sigurno nije potrebno ni danas. Reći ću još jednu rečenicu uz opasnost da budem krivo citiran, a to je da nemam ništa ni protiv žice na granicama ako je to potrebno. To je uostalom i bivši predsjednik Vlade izjavljivao u jednoj situaciji što bi bilo kad bi bilo. Ali duboko smatram da to nije potrebno. Zbog toga također neću biti za izmjenu ova dva zakona zbog određene bojazni da bi se na kraju vojsku moglo upotrijebiti i u tom smislu, a nadam se da neće. Prema tome, da mislim da je potrebno onda bih dao podršku ovim izmjenama zakona. Kažem bilo uz izmjene Ustava, bilo bez.

Međutim, onda se to može riješiti na način da se svaka tri mjeseca jer to Poslovnik ili šest dopušta predloži Zakon o prestanku važenja ova dva zakona pa ćemo onda na taj način raspravljati. To je isto poslovnička mogućnost. Tu su bile upotrijebljene neke retoričke figure koje su malo podigle adrenalin u sabornici. To je spominjanje državnog udara i određena vrsta izvanrednog stanja. Pa sam onda rekao da neću koristiti termin izvanredno stanje nego posebno da ne bih implicirao na neka druga stanja. Doista Vlada u svom obrazloženju govori o tome da smo sad u posebnom stanju što se tiče zbog migrantske krize i da postoji određena bojazan da treba i sa vojskom ako bude potrebno štititi suverenitet. Ja mislim da nismo u takvom stanju, dakle da je ovo neproporcionalan odgovor na izazove koje nam sada u ovom trenutku nameće ova kriza. Da li će biti za 4 mjeseca drugačije? Možemo raspraviti za 4 mjeseca. Jer kažem ako nije bio problem kada su se prvi put u Tovarniku pojavili migranti onda je sad još manji problem. Tada smo imali ono da smo ih najprije smjestili tamo u hotel "Porin" ili gdje su već bili pa onda se pokazalo da taj sustav više nije odgovor na krizu pa smo se preustrojili u hodu, osnovali najprije ovo u Opatovcu, a onda u Slavonskom Brodu i proveli to na način vjerojatno najbolji od svih naših susjeda. Dakle, mislim da ovo nije potrebno. Što se tiče riječi i termina državni udar to je retorička figura koja se često koristi ne misleći na vojni puč ili na nešto drugo. Prema tome, mislim da nije bilo potrebno da budu baš takve reakcije. Ali jedna vrsta kada se institucijama oduzimaju neke ovlasti i predaju drugima na način za koji neki smatraju da nije baš u najvišem skladu s Ustavom onda se može naći jedan blaži oblik izraza državnog udara, možda ne baš takav ali neću sada tražiti po hrvatskom rječniku koji bi bio primjereniji izraz. Naime, o čemu se radi? Mi kažemo kroz raspravu se vidi dakle da mi štitimo građane, njihovu sigurnost i da ćemo zato dati mogućnost izvršnoj vlasti da stavi vojsku na granice. Uz dužno poštovanje ja mislim da su veća prijetnja sigurnosti građana huligani i navijačke skupine nego migranti. Pa onda proširimo ovlast vojske i na to, da može čuvati utakmice da možemo upotrijebiti vojsku i za to. Ako nam Ustav već ne daje za zaštitu granica onda nam ne daje niti zaštitu na utakmicama. Pa onda ajmo biti skroz u tom smislu, ajmo sve napraviti. Dakle, toliko je opasno ekstenzivno tumačiti članak 7., 17. i 101.

Imamo iz '91. jedan takav slučaj. Nema potrebe da se u tom smislu da toliko široko idemo u zakonske i ustavne interpretacije. I na kraju što se tiče postupka donošenja zakona, možda je u listopadu i rujnu 2015. godine atmosfera bila takva da bi da je neka Vlada to predložila, a naša Vlada nije ali je iz tadašnje opozicije bilo ideja da se to predloži, bilo više opravdanja da zakon ide po hitnom postupku i na ovaj način kako ide. Sada, po mom mišljenju, za to nema nikakvog opravdanja. I to doista može biti veliki argument onima koji će s tog aspekta osporavati donošenje ovog zakona na Ustavnom sudu. Ako predlagatelji govore o tome da možda nikad neće biti konzumirane ovlasti Vlade, predsjednice Republike i policije iz ovog zakona da sada nije takva situacija jer da je a to možda može ministar u završnoj riječi reći ako je takva situacija možete li predvidjeti kada će biti konzumirane ovlasti policije i nakon toga vojske iz ovog zakona? Pa ako će to biti prvog dana nakon stupanja na snagu zakona onda barem znamo da je vaša ocjena da to treba hitno napraviti. Ako kažete da možda nikad neće biti to je kontraargument tome da ovaj zakon ide na ovakav način. Nema savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nema prvog čitanja i stupa na snagu prvog dana od objave u Narodnim novinama. I četvrto je da više nije takva situacija na našim istočnim granicama kakva je bila u rujnu i listopadu. Ako se kriza, ponavljam, dakle nemam ništa protiv uporabe vojske u rješavanju ovoga što se tiče izbjegličke krize ali mislim da to nije slučaj, nemam ništa ni protiv fizičkih prepreka na granicama ako nema drugog rješenja uz nadu da neću biti krivo citiran i shvaćen, dakle ima daleko puno drugih rješenja ali ako nema drugog to je jedno rješenje.

Evo gospođo potpredsjednice zahvaljujem. Replika, gospodin zastupnik Davor Penić. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjednice Hrvatskog sabora. Mi smo članica EU i ne možemo sami donositi politiku prema migrantima. Znači, u skladu sa dogovorom o postupanju prema migracijama, pogotovo ovim ekonomskim i iz ratnih zona EU donosi nekakve zakone odnosno nekakve savjete što učiniti u narednom razdoblju. Tako da ako gledamo od početka krize stalno se mijenjaju preporuke Europske komisije šta napraviti.

Slovenija isto ima po meni malo blažu ali nije ni to baš za nešto pohvaliti se. I ja se nadam da će politika Vlade Tihomira Oreškovića prema izbjegličkoj krizi biti bliža politici Vlade Zorana Milanovića nego politici vlade Viktora Orbana. I jedni i drugi su članica Europske unije ali ja se nadam da bez obzira na dobre odnose prije iznosa i nekakva hodočašćenja u Budimpeštu da ipak na taj način mi nećemo rješavati izbjegličku krizu. Do sada se RH doista u ovoj izbjegličkoj krizi dobro snašla uz postojeći normativni okvir i zbog toga sam protiv izmjene postojećeg normativnog okvira kao odgovor na izbjegličku krizu. A ponoviti ću mene u tom smislu manje zanima je li ovakav zakon ustavan ili nije. Ako nije ustavan promijenimo Ustav ako to zahtjeva situacija a sada ona ne zahtjeva. Hvala lijepa. Konačno završnih 5 minuta u ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege, ministre, zamjeniče ministra. Zaključno evo nakon cjelodnevne rasprave još jedanput želim u ime kluba SDP-a ponoviti zbog čega mi u SDP-u ćemo biti protiv donošenja ova dva prijedloga zakona. Prvo, članak 7. Ustava ne daje nikakvu pravnu osnovu za predložene dopune Zakona o obrani. Predložene dopune zakona nadilaze ustvari ustavne ovlasti Oružanih snaga RH. Sadašnja sigurnosna situacija niti u jednom svom elementu ne daje osnove za hitnost postupka i donošenja izmjena ova dva zakona. Predložene dopune neće niti u kojem slučaju doprinijeti učinkovitijem upravljanju izbjegličkom krizom. Predložene dopune nisu odgovarajuće rješenje za izazove koje pred nas danas ili će sutra postaviti izbjeglička kriza. Prijedlog dopuna zakona, oba zakona nije podnijet u skladu sa Poslovnikom Hrvatskoga sabora, članka 204. u vezi članka 174. kojim se traži da se uz prijedlog zakona dostavi izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću a što nije učinjeno. Vlada RH kroz ova dva prijedloga zakona nije definirala niti opseg aktivnosti, opremu i slično, niti vrijeme angažiranja Oružanih snaga u obavljanju policijskih nadležnosti već su oni ostavljeni na prosudbu, slobodnu prosudbu predsjedniku Vlade i ministru unutarnjih poslova. Provedba predloženih dopuna zakona koliko god nas se pokušavalo uvjeriti u suprotno zahtjeva dodatna sredstva iz državnog proračuna za potrebe Oružanih snaga. A svjedoci smo, jučer smo imali raspravu o proračunu da su, da je proračun MORH-a i smanjen, da predloženim dopunama šaljemo krivu poruku našim građanima, da se ustavne nadležnosti vezano uz Oružane snage mogu mijenjati mimo ustavne procedure i mimo provedene javne rasprave. Predloženim promjenama šaljemo krivu poruku i demokratskom svijetu, poruku nezrelih demokratskih standarda po kojima se može običnom parlamentarnom većinom i mimo Ustava širiti policijske nadležnosti i na vojsku koja ne podliježe građanskom nadzoru na isti način kao policija. I konačno, šaljemo krivu poruku samim izbjeglicama, poruku da više nisu dobrodošli i da im više nismo spremni pružiti prava koja im pripadaju po svim međunarodnim konvencijama. Nakon današnje rasprave, ja mislim da svakom je trebalo biti jasno ili će biti jasno, mi granice ne možemo hermetički zatvoriti, ne možemo ih hermetički zatvoriti. Na taj način nećemo riješiti neku novu moguću izbjegličku krizu, dotok izbjeglica. Na taj način možemo ih samo još dublje gurnuti u ruke organiziranog kriminala. Danas nas se ovdje također uvjeravalo da vojska na granicama ne znači da će vojska upotrijebiti oružje u slučaju potrebe kod ilegalnih prelazaka. Ali znate, vojska na granicama bez zapovjedi da puca, eventualno na one koji, eventualno neovlašteno prelaze je prijetnja praznom puškom koja se vraća kao bumerang upravo onome koji prijeti. A takvu zapovijed u demokratskim državama nije nam jasno tko bi bio u stanju dati. Hvala lijepa. Ovime smo završili raspravu. Gospodine ministre izvolite. Poštovana potpredsjednice, poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici. Bez obzira na različitosti koje su iskazane danas u pristupu rješavanja ovog problema, ja ću uistinu primijetiti što možda su rijetki večeras primijetili a to je jedno zajedništvo i odlučnost da se zaštiti interes i sigurnost RH. Pristup je očito različit, no drago mi je što sam primijetio tu jednu komponentu. Pristup želi istaknuti da potencijalni problem podrazumijeva i potencijalne snage koje su nužne. Kako ćemo ih mi definirati i pozicionirati formalno, slažem se da tu može biti dilema i treba biti i treba biti ovakvih rasprava.

Kolega Bauk replika. Nisam znao da ćete tako kratko. Gospodine ministre iskoristiti ću institutu replike da mi, da vas zamolim da mi direktno odgovorite na pitanje, je li bolja politika prema izbjeglicama bila Vlade Zorana Milanovića ili Viktora Orbana?

Gospodine zamjeniče želite li vi nešto? Sutra počinjemo u 9,30 raspravom o Konačnom prijedlogu Zakona o dopuni Zakona o sanaciji javnih ustanova.